Ustava RH i članka 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika.

saborske zastupnice, cijenjeni saborski zastupnici. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi program POS-a s ciljem da se građanima RH omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijima od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Zašto smo išli u izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji? Poticajna stanogradnja pokazala se kao uspješan i jako prihvaćen model, no željeli smo ga dodatno prilagoditi potrebama građana. Upravo zbog efikasnije primjene zakona koji se treba prilagođavati potrebama društva, ali i tržišnim promjenama, nastale su sve dosadašnje izmjene i dopune zakona. Tako se i tijekom vremena, osim inicijalnih odredbi koje su omogućavale gradnju stanova za prodaju po povlaštenim uvjetima, u prethodnim promjenama omogućilo korištenje javnih sredstava za gradnju obiteljskih kuća te kupovinu građevinskog materijala, tzv. programi B i C. Novi program POS + kojim se mogu uz posebno pogodnu kreditnu liniju POS-a kupovati i gotovi stanovi na tržištu u novogradnji i zatim se pokrenuo program POS najam. Do sada je provedbom zakona izgrađeno ukupno 8094 stana u 239 objekata, u 75 jedinica lokalne samouprave. Ukupna investicijska vrijednost za 8094 stana iznosi 4 milijarde 186 milijuna 780 000 kuna, a za što je RH putem poticajnih sredstava uložila preko milijardu i 86 milijuna kuna. Program se kontinuirano uspješno nastavlja te je trenutno u izgradnji novih 290 stanova u 4 grada i općina, to su Fažana, Šibenik, očekujemo u roku 2 tjedna uporabnu dozvolu i predaju ključeva, Punat i Varaždin. A nedavno je započeta gradnja u gradu Krku za 30 novih stanova, a osim toga u različitim fazama pripreme nalaze se projekti u još 23 jedinice lokalne samouprave. Što se tiče najma od 2015. godine uvedena je mogućnost davanja u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa. Ukupna kupoprodajna cijena se umanjuje za cjelokupni iznos plaćene najamnine, ako se ugovor o kupoprodaji zaključi prije isteka 36 mjeseci od zaključenja ugovora o najmu, a ukoliko se pak ugovor zaključi iza tog roka u okviru 5 godina, tada se kupoprodajna cijena umanjuje za 85% plaćene najamnine. Do danas je sklopljeno ukupno 446 ugovora o najmu. Vezano uz program za kreditiranje individualne stambene izgradnje APN je do sada realizirao ukupno 61 kredit za izgradnju obiteljskih kuća poticajnim sredstvima RH. Programom POS+ je do sada realizirano 457 zahtjeva za kupnju gotovih stanova na tržištu u novogradnji. Ovim izmjenama zakona otvara se među ostalima mogućnost za stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova u pojedinim dijelovima Hrvatske, a posebno su to liječnici, učitelji, znanstvenici. Teško je u manjim sredinama, a na otocima gotovo nemoguće privući i zadržati deficitarne kadrove. Istovremeno smo suočeni s iseljavanjem, posebice naših mladih sugrađana u inozemstvu. Demografska politika traži uključivanje svih nas, a mi smo kroz naše ministarstvo odlučili dati svoj doprinos hvatanju u koštac s najvećim izazovom koji je pred našom zemljom. A što mladi ljudi trebaju i žele? Čuli smo jučer, žele optimizam, žele uređenu zemlju u kojoj će imati posao i krov nad glavom.

Nismo čarobnjaci i znam da se stvari ne rješavaju preko noći, isto tako znamo da ne možemo probleme riješiti sami. Potrebna nam je suradnja i konkretni programi. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja ima 2 konkretna programa za stambeno zbrinjavanje, to je ono što je u našem resoru i sa svojim ovlastima možemo i hoćemo učiniti da bismo doprinijeli zaustavljanju odlaska mladih ljudi iz Hrvatske. Radi se o subvencioniranju stambenih kredita i o Zakonu o POS-u koji vam danas predstavljam. Ponavljam, poticajna stanogradnja pokazala se kao uspješan model za kojim vlada veliki interes građana, pogotovo izražen interes na obali, u turističkim gradovima, mjestima u kojima su cijene nekretnina skočile. Za mnoge je to jedini način rješavanja stambenog pitanja po povoljnijim uvjetima od onih koje građani mogu naći na tržištu. Što donose izmjene zakona o POS-u? Donošenje predloženog zakona osigurava se usklađenje sa zakonodavnim okvirom i jasnije definiranje korištenih pojmova, usklađenje najviših cijena s realnim stanjem u graditeljstvu, jasnije definiranje prava i obveza javnih ustanova koje osniva jedinica lokalne samouprave, uređuje se pravo prvenstva zaštićenim najmoprimcima koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba. Brže pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja koje bi u konačnici omogućio višestruke koristi za RH. Doprinos za održavanje privlačenja deficitarnog kadra, rješavanje stambenog pitanja, doprinos natalitetnoj politici, sigurnost doma i poticanje graditeljstva i lokalnog gospodarstva, investicije u graditeljstvu. Postojeći zakon predviđa pravo na stambeno zbrinjavanje putem POS-a za dvije kategorije državnih službenika, vojska i policija a dok postoji stvarna potreba da se isto omogući javnim službenicima i namještenicima u onim djelatnostima u kojima na pojedinim područjima RH nedostaje djelatnika kao što je zdravstvo obrazovanje, kultura. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provelo je anketiranje gdje je utvrđeno kako u manjim sredinama postoji najveća potreba za kadrovima iz resora zdravstva i obrazovanja. Ovim izmjenama omogućiti ćemo rješavanje stambenog pitanja za primjerice znanstvenike, liječnike, učitelje i sve one javne službenike koji su potrebni pojedinoj sredini. Tako će sigurno biti lakše ne samo zadržati ljude u pojedinim gradovima, općinama već i na otocima i privući sve one čija zanimanja su stvarno defiticarna. Isto tako postojeći zakon ne predviđa opremanje stanova prije stavljanja u funkciju a isto se pokazalo kao nužno da bi se privukao potrebni stručni kadar. Taj bi se problem riješio putem najma stanova po posebno povoljnim uvjetima. Ovim prijedlogom se točno definiraju aktivnosti građenja koji definiraju etalonsku cijenu građenja dok se troškovi izrade dokumentacije, stručni nadzor te vodni doprinos definiraju kao ostali troškovi i izuzeti su iz etalonske cijene građena. Cijena zemljišta i komunalne infrastrukture se povećava sa 20 na 25% etalonske cijene građenja dok se najviša provedena cijena povećava sa 140 na 150% etalonske cijene građenja. A to kako bi se uskladilo sa realnim stanjem postojećih cijena u graditeljstvu. Odnosno, da bude jasno, maksimalna cijena stanova u POS-u će biti 9 tisuća kuna po kvadratu umjesto dosadašnjih 8400. POS stanove gradimo bez profita za razliku od privatnih investitora i zato su cijene stanova niže i ostati će niže i nakon ovih zakonskih promjena. Činjenica je da su POS-ovi stanovi u nekim gradovima poput primjerice Splita i duplo jeftiniji od onih koji su trenutno na tržištu. Osim toga POS-ovi stanovi građeni su prema određenim standardima i u samoj kvaliteti gradnje. Također standardi podrazumijevaju i da primjerice svaki stan ima balkon a zgrada uređenu komunalnu infrastrukturu. Treba naglasiti i da ne gradimo socijalne stanove, o socijalnim slučajevima brinu gradovi i općine. Mi gradimo stanove povoljnije od onih na tržištu za one koji žele riješiti svoje stambeno pitanje. Osim same cijene stana koja je niža od tržišne moram spomenuti povoljnije kreditiranje uz manje kamatne stope. Što se tiče ostalih izmjena u slučajevima kada JLS su osnivači agencija koje pokreću stanogradnju po ovom zakonu a imamo 4 lokalne agencije u Varaždinu, Rijeci, Koprivnici i Dubrovniku, postojeći zakon nije predvidio elemente osiguranja od strane JLS-a da će projekti biti dovršeni i spremni za stavljanje u funkciju ukoliko nastupi nepredviđena okolnost. e Ovim izmjenama se definira izvor javnih sredstava kao i prava i obveza JLS-a i povezanih pravnih osoba kod osnivanja rezervnog fonda radi osiguranja financiranja izgradnje građevine do potpune dovršenosti. U slučaju da pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravovremeno prodan kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti. Koji će biti rezultat ovog konačnog prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Još bolji rezultati projekta poticanja stanogradnje, cilj je omogućiti što većem broju mladih ljudi, mladih obitelji da kroz ovaj program riješe svoje stambeno pitanje a jedinicama lokalne samouprave dajemo snažan alat za privlačenje deficitarnih kadrova. Istovremeno želimo dati dodatan poticaj građevinarstvu koji je multiplikator općeg razvoja. Ovim izmjenama usklađujemo zakon sa drugim zakonima kao i s cijenama s realnim stanjem u graditeljstvu. Krajnji rezultat su građani koji žele ostati i graditi svoj život i karijeru u Hrvatskoj. Idemo sa replikama, prvi je na redu poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre, na repliku me ponukala vaša jedna od prvih rečenica u uvodnom izlaganju kada kažete da će ovo pomoći građanima RH da povoljnije dođu do svoga stana. Ovaj zakon je pomagao i pomoći će samo nekim građanima RH u nekim dijelovima. U Slavoniji ovaj zakon je neprovediv. Mi smo imali slučaj u Osijeku, vi ste upoznati sa tim slučajem u Vukovarskoj ulici gdje zapravo se onda ispostavilo da je cijena toga stana veća nego zapravo od one cijene koju u to vrijeme diktira tržište. Puno ste vi toga naveli, puno je želja koje bi ovaj zakon trebao ostvariti, međutim ja mislim da se to neće dogoditi jer je logika obrnuta, ono što ljudima treba, trebaju posao da bi oni mogli imati pristojne plaće i graditi svoje stanove ili kuće a na ovaj način nećemo puno uspjeti i bojim se da nećemo riješiti osnovno pitanje a koje je vezano za ovaj zakon a to je suzbijanje korupcije a vidjeli smo u prethodnim primjerima da je toga bilo u RH dosta. Želite odgovor? Izvolite. Cijenjeni saborski zastupniče, jedan dio se slažem u potpunosti s vama, ljudima treba posao, dobar posao, dobro plaćen posao a onda će i lakše i jednostavnije doći do stana. Ali mi ovim POS-ovim programom omogućujemo općinama i gradovima ukoliko stvarno imaju potrebe na njihovu inicijativu da država sa svojim poticajnim sredstvima, da oni sa svojim zemljištem pomoći prilikom komunalnih investicija da smanje tu cijenu i ja sam siguran da će opet biti puno više aktiviranja od strane JLS-ova i anketiranja i pokretanja izgradnje POS-ovih stanova. Oni su 20 a negdje i 50% jeftiniji od samih tržišnih stanova. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Sabora. Pa poštovani ministre, evo ja se slažem s vama da treba pomoći sugrađanima da mogu doći do jeftinijih stanova ali definitivno možda ne na ovakav način jer ovdje po ovim izmjenama koje su po meni samo da tako velim, ono više konfekcijske tj. samo da se rade, sve je praktički još uvijek na teret jedinica lokalne samouprave. Tamo bi u članku trebalo staviti ne da država može, nego po meni bi država morala osigurati zemljište jer ako sve osiguravaju jedinice lokalne samouprave, i zemljište, i komunalno, i infrastrukturu i građenja, onda ne vidim smisao ovoga koje je tu uključivanje države.

Poštovani saborski zastupniče, zadatak JLS-a je pokrenuti inicijativu i napraviti anketu i utvrditi potrebe a rješavanje zemljišta, ako država ima svoje zemljište na tom prostoru, dogovara sa jedinicom lokalne samouprave. Evo imamo zadnji primjer u Splitu gdje je Ministarstvo imovine donijelo odluku da će dodijeliti gradu Splitu to zemljište. Imamo puno takvih primjera i država će dati svoje zemljište ali ako jedinica lokalne samouprave ima svoje zemljište na kojoj je pogodan POS, naravno da ćemo mi to prihvatiti i da ćemo zajedno partnerski sa jedinicom lokalne samouprave izgraditi POS stanove povoljnije od onih koju su na tržištu. Treća replika, poštovana kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Uvaženi ministre, u vašem izlaganju ste govorili o najmu stana i možemo se složiti da je projekt najma stana izuzetno važan vezano i uz problem zapošljavanja o kojem su govorili i na taj način pružate mogućnost da se mladi ljudi odluče mijenjati destinaciju života, ako imamo dosta stanova u najmu. Zanima me iz ovih svih projekata koji su sad u tijeku, a naveli ste niz projekata koji jesu, koliko je predviđeno stanova za najam jer je to izuzetno važno tim više u nekakvim velikim gradovima bi to bilo izuzetno povoljno i važno, pa me zanima od projekata koji se sad nalaze, koliko tih projekata je predviđeno da ostane stanova, dakle da uopće ne ide u prodaju nego da ostane stanova za najam? Uvažena saborska zastupnice, trenutno je više od 450 stanova u najmu sa jedinicama lokalne samouprave razgovaramo, prema njihovim potrebama, oni definiraju potrebe, mi smo napravili ankete, znamo gdje su potrebe i zajedno ćemo pokrenuti tu inicijativu. Zakon još nije stupio na snagu, kad stupi zakon na snagu, onda ćemo i pokrenuti projekt za najam za deficitarna zanimanja. A imamo evo trenutno radimo na 24 projekta gdje će isto biti moguće staviti stan u najam ukoliko neće biti prodan kao što je bilo i do sada. Poštovani ministre, izrekli ste za moje područje jedan ključni problem a to je onaj da u gradovima i općinama bez obzira što mladi nisu socijalni slučajevi i možda kad bi usporedili primanja, bolje žive nego u Slavoniji ali nažalost pritisak je na nekretnine u tom obalnom djelu i ona njihova cijena jako raste i mladim ljudima jednostavno je nemoguće osigurat i riješit stambeno pitanje kad znamo da samo zemljište, kvadrat zemljišta u Makarskoj, u Baško Vodi, u Brelima, naraste i do 1500 eura na 1 m2, tako da je doista jako teško u tim uvjetima osigurat sebi stambeno pitanje a ono što nas i muči već nekoliko mjeseci, teško nam je i privući jedno laboranta u dom zdravlja jer bez obzira na plaću i uvjete koji se osiguravaju tim ljudima i na prekrasno more i sunce, ti ljudi jednostavno ne mogu sebi priskrbiti te troškove koje jednostavno u tim obalnim općinama i gradovima život zahtjeva, hvala.

unatrag mjesec dana bili smo na 4 mjesta tamo gdje su cijene nekretnina izuzetno visoke. Ja vidim upravo POS, to rješenje za rješavanje stambenog pitanja mladih ljudi. Idemo na petu repliku, poštovani kolega Vešligaj, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi potpredsjedniče Vlade sa suradnicima. Pa evo reći ću da pozdravljam ovo rješavanje problema deficitarnih kadrova u pojedinim djelatnostima državne i javne službe, mislim da je to zapravo najveća stvar koju donose ove izmjene zakona kojeg ja isto dosta smatram nedorečenim u jednom djelu, a to je taj dio koji se odnosi zapravo na gospodarstvo. Žao mi je da nismo kroz izmjene zakona omogućili da se POS proširi i na one deficitarna zanimanja koja imamo posebno na sjeveru Hrvatske. Ovo je naravno dobro za potpomognuta područja Hrvatske koje treba svakako pomagati, međutim vi znate s obzirom da dolazimo sa sjevera Hrvatske koji imamo problem sa deficitarnim kadrovima u gospodarstvu i morat ćemo tu također nešto napraviti. Ja se nadam da u budućnosti možda kroz neke druge izmjene, kroz možda drukčiji zakon možemo također i taj problem staviti na dnevni red. Po postojećem modelu POS-a, po Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji, moguće je i zajedno sa trgovačkim društvima i za njihove potrebe graditi POS-ove stanove. Upravo razgovaramo sa nekoliko tvrtki koje su zainteresirane za taj model. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, predsjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, poštovan kolegica Bernarda Topolko, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog Sabora na 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godina raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, drugo čitanje, P.Z. br. 286 koje je predsjedniku hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 24. svibnja 2018. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo sukladno čl. 93. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja iznio je kako se predloženim zakonom najviše cijena građenja u programima poticajne stanogradnje usklađuje s realnim stanjem u graditeljstvu, a etalonska cijena građenja definira se u skladu sa zakonskom regulativnom iz područja gradnje. Nadalje, naglasio je kako je predloženim izmjenama i dopunama zakona uređuje se osiguranje stanova javnim službenicima i namještenicima te pokreće novi program stambenog zbrinjavanja u okviru programa POS-a za zapošljavanje u javnim službama za deficitarna zanimanja za kojima postoji potreba, posebno u manje razvijenim sredinama. Iznio je podatak kako je do sada od strane jedinice lokalne samouprave iskazano oko 600 potreba u RH, ali slijedi detaljna analiza i obrada istih u suradnji s drugim državnim tijelima. Također, naveo je kako se razlike između konačnog prijedloga zakona u odnosu na prijedlog zakona odnose na usklađenje sa konačnim prijedlogom Zakona o najmu stanova koji je u postupku donošenja na način da se uređuje pravo prvenstva za osiguranje stanova zaštićenim najmoprimcima koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba. U tekstu predloženog Zakona naziv neprofitna javna osoba zamijenjen je nazivom javna ustanova i propisuje se dokumentacija koju su te javne ustanove odnosno lokalne agencije dužne dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina u svrhu dokaza namjenskog korištenja i povrata javnih sredstava koja je osigurala RH, kao i postupanje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina. Tijekom rasprave izneseno je mišljenje kako je pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja za deficitarna zanimanja demografski bitna mjera, ali ukazano je i na potrebu za boljom suradnjom s jedinicama lokalne samouprave. Predstavnik predlagatelja izrazio je spremnost i otvorenost resornog ministarstva za prijedloge i suradnju s lokalnom upravom koja bi doprinosila bržem provođenju programa poticajne stanogradnje. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona u izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. I sada otvaram raspravu. Prvi je na redu Klubu zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite.

Izmjene Zakona o društvenoj i poticajnoj stanogradnji. Mislim da državna intervencija u području stanovanja treba, da ona može biti dobra, ali kako kod nas to biva, malo je pošlo u krivom smjeru. POS kupuju oni koji imaju novac, oni koji su kreditno sposobni, oni koji imaju mogućnost vlastitog učešća, što zapravo govori da je cilj drugačiji, a on se npr. vidi iz brisane odredbe o zabrani prodaje stana iako postoji javni interes jer je javni novac uložen. POS je zamišljen sa ciljem aktivacije zemljišta na području jedinica lokalne samouprave i rješavanju stambenih problema, a doveo je do porasta cijena zemljišta i poskupljenjem najvišeg iznosa. Nakon provedene rasprave saborskih zastupnika, Ministarstvo nije prihvatilo prijedloge iako je bilo dobrih prijedloga. Moramo konstatirati da ostavljeno pitanje samo na području jedinica lokalne samouprave da prikupljaju podatke o stambenim potrebama neke jedinice naprosto nemaju kapaciteta. Slaba je informiranost i velike su regionalne razlike. Zapravo je sve ostavljeno na dobru volju lokalnih čelnika koji se suočavaju sa brojnim poteškoćama na terenu. Iz dostupnih podataka razvidno je kako većina općina i gradova ne radi apsolutno ništa po ovoj temi. POS je samo kap u moru stambenih problema, a ovim izmjenama doći će samo do poskupljenja cijene stana. Nužno je pristupiti sustavno problemu ako nam je stalo da mladi ostanu u RH i kreirati stambenu politiku koja će dugoročno osigurati okvir i pružati stabilnost i sigurnost da mladi uz posao mogu riješiti stambeno pitanje sukladno svojim potrebama. Današnja situacija u RH je slijedeća. 11,21% općina, znači ukupno njih 48 od ukupno 428 ima barem jedan model stambenog zbrinjavanja. Jednokratnih mjera, darovanja kuće, zemljišta, nužnog smještaja, troškova legalizacije, ispunjavanja zakonske obveze, pomoći za stanovanje i sl., pa sve do oslobađanja i umanjenja komunalnog doprinosa, osiguravanja određenog iznosa za izgradnju, sufinanciranje kamata na glavnicu ili povrat poreza na nekretnine. Od njih 48 općina samo jedna ima POS i jedan je POS u planu. Općine Jalžabet i Punat. Od 127 gradova samo 21 grad odnosno 16,54% ima jedan model stambenog zbrinjavanja. Najam stana, umanjenje komunalnog doprinosa, prodaja građevinskog zemljišta, nužni smještaj do godine dana, otkup nekretnina u staroj gradskoj jezgri i 10 POS stanova. Đurđevac, Novigrad, Ogulin, Rijeka, Rovinj, Umag Vis, Vrlika, Zadar i Zagreb. Niti jedna županija nema model stambenog zbrinjavanja osim Grad Zagreba. Ponoviti ću, noćno je kreiranje stambene politike, a ove izmjene dovesti će samo do poskupljenja cijene stana. Kako izgledaju mjere za stambeno zbrinjavanje u pojedinim općinama? U općini Antunovac, recimo, općina plaća troškove stanovanja socijalno ugroženim obiteljima.

Onda kažemo, kažemo recimo, evo, kaže ovako, u općini Draž, općina je 2017. darovala kuću mladoj obitelji a naslijedila ju je kao ošasnu imovinu. Onda kaže, Jalžabet, općina je provela anketiranje i kaže planira posao, ako bude zainteresiranih. Kloštar Ivanić, kaže, obiteljima koji ne mogu plaćati troškove stanovanja, odobriti ćemo jednokratnu pomoć u iznosu od 650 kn, a maksimalno 2 puta godišnje. Jesu to stambene mjere, ono hoćemo da ostanete na području RH, važni su nam mladi, mi ćemo, evo, dati će vam, ko treba, kaže, dobiveni iznos 20000 kn po kupljenoj nekretnini. Znači kupio ti nekretninu od milijun kuna ili 100000 kuna, kaže riješiti ćemo stambeno pitanje.

Lovas evo ima 4 stana, 3 su već iskorištena, smještene su 3 mlade obitelji, jedan je slobodan, pa evo, za Lovac.

Samo 21 grad, od ukupno 127 gradova, ima jedan model za zbrinjavanje.

Idemo na drugi klub, poštovani Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. POS se pokazao kvalitetnim projektom koji je od 2001. kada je donijet Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, polučio dobre rezultate i to osobito za mlade obitelji i obitelji s nižim socijalnim statusom. Upravo zato je dobro da državna razina u suradnji sa lokalnim jedinicama, konkretnim programima stoji iza mladih obitelji i omogućava im zadovoljavanje njihovih temeljnih životnih potreba. Zbog navedenog u ime Kluba IDS-a, PGS-a i LRI-a, prije svega želim naglasiti kako je stanovanje zasigurno jedna od najvažnijih sastavnica društvenog razvoja, stoga je vrlo važno da i nadalje povoljni uvjeti, a to u prvom redu mislim na cijene stanova, budu prihvatljivije što širim skupinama stanovništva. Kako među građanima vlada interes za kupnju stanja iz programa POS-a, držim da bi bilo korisno da nam predlagač obrazloži i specificira elemente, zbog kojih se ovim izmjenama zakona predlaže povećanje maksimalne cijene stana, jer treba imati na umu da zbog ponajviše niskih plaća, osobito rada na određeno vrijeme neriješeno stambeno pitanje ostaje jedan od najvećih probama naših mladih sugrađana i obitelji. Naš klub podržava, što se i u ovim izmjenama zakona omogućava najam stanova i javnim službenicima i namještenicima javnih službi i to ponajviše zbog privlačenja ili zadržavanja deficitarnog kadra. Naš klub smatra isto tako da je u ovim izmjenama i dopunama zakona, vrijedilo uvrstiti odredbu koja bi regulirala moguću unazad kupnju ili pravo prvokupa jedinicama lokalne samouprave i to u onom slučaju, kada korisnici POS programa žele ili pak zbog inih životnih okolnosti moraju prodati svoj stan. Jasno je da životne okolnosti mogu svakog natjerati na prodaju stana, no stav je našeg kluba, da bi se trebalo omogućiti jedinicama lokalne samouprave, da otkupe te stanove po cijeni i uvjetima, po kojim su ih osobe koje su koristile program same i kupile. To bi bilo najpotrebnije zapravo u onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju duge liste čekanja, jer dobro znamo da nije u svim općinama i u svim gradovima jednaka potražnja, no na takav bi se način, osobito u onim općinama i gradovima s dugim listama čekanja, zasigurno i brže i kvalitetnije rješavao problem. Sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Davor Lončar, izvolite. Hvala predsjedniče Sabora, potpredsjedniče Hrvatske vlade, ministre, kolege i kolegice. Vlada Republike Hrvatske je potegnuta sljedećem stopom iseljavanja a poglavito mladih i sve manjim brojem rođene djece, … [[Govornik se ne razumije.]] u zakonsko rješenje, pomoći da se po svim krajevima uđe u program stambenog zbrinjavanja, putem programa stanogradnje. Zato je ovaj zakon koji je doživio dosta novina, ima zadaću iznaći što povoljnije modele kako ponuditi što većem broju naših mladih obitelji dom kroz subvencioniranje kredita za izgradnju kuća ili stanova. Agencija za promet nekretnina koja je zadužena ispred Ministarstva prostornog planiranja i graditeljstva zajedno sa jedinicama lokalnih uprava, ali i njihovim javnim ustanovama putem poziva svake godine iznalaziti rješenja i lokacije koje mogu pružiti u bližoj budućnosti za potrebu osiguranja stambenog zbrinjavanja. Tako je već do sada APN nakon provedbenih poziva odobravao kreditne linije putem poslovnih banaka koje su sudjelovale u provedbi ovih programa stambenog zbrinjavanja. Subvencioniranje kredita odobravalo bi se građanima RH koji nemaju riješeno stambeno zbrinjavanje do 45 godina života i onima koji zbog potrebe žele dograditi ili kupiti drugu nekretninu. Rok otplate je 31 godinu sa efektivnom kamatom te produljenjem roka invalidima do 50% i za novorođenu djecu uz produžetak odgode vraćanja kredita na dodatne dvije godine. APN preuzima cjelokupnu izgradnju građevine u koju ulaze svi troškovi od projektiranja i nadzora, izrada troškova zemljišta i komunalne infrastrukture koji su po ovom konačnom zakonu trebaju biti u nadležnosti jedinica lokalnih uprava ili njihovih javnih ustanova koje sudjeluju u provedbi programa kroz sufinanciranje. Nadalje, zakon omogućava uz financijska sredstva i osiguranje potrebnog građevinskog zemljišta kada su u pitanju stambene potrebe vojske, policije, zdravstva i drugih, državnih i javnih institucija za stambeno zbrinjavanje i deficitarnih kadrova. Što se tiče javne ustanove koja zastupa jedinice lokalnih uprava po ovom zakonu dužna izraditi program do 30.9. tekuće godine te isti dostaviti ministru na očitovanje. Nadalje, ona isključivo posluje putem sa javnim novcem, vodi evidenciju za svaku pojedinu građevinu te osigurava dodatna sredstva za završetak u slučaju da dođe do otkazivanja ugovora ili do nepredviđenih okolnosti. Kada su u pitanju sredstva od prodaje i najma oni su isključivo namjenska koja APN i javna ustanova moraju koristiti za daljnje aktivnosti i stambenog zbrinjavanja naših sugrađana. Također ovim zakonom jasnije se definiraju potencijalni ostali investicijskih poslova na jednakopravni položaj ili način. Kada jedinice lokalne uprave osiguravaju građevinsko zemljišta, troškove infrastrukture i APN-a vraća dio sredstava od prodaje kuća, stanova i najma što do sada nije bilo tako tj. nije imalo točnu definiciju kako to vratiti jedinici lokalne uprave. Isto tako APN ukoliko postoje potrebe za stambeno zbrinjavanje može kupiti građevinsko zemljište, ali cijena istog ne može biti veća od 20% … cijene građena korisne površine kuće ili stana što također omogućava rješenje i komunalne infrastrukture u režiji APN-a. Kada su u pitanju prostorno planski dokumenti prihvaćam da to trebaju jedinice lokalnih uprava. Pouzdano imam saznanja da u RH sada imamo na desetke koji su u svojim strategijama završile planove drugog reda za organiziranu provedbu zbrinjavanja putem novo stambenih zona koja imaju svu urbanu osmišljenost u odnosu na zatečena dosadašnja stana naselja ili sela. Predlažem još jednu novinu da se u Zakon o gradnji uvede mogućnost gradnje tipskih objekata za koje treba imati samo jedan akt za gradnju dok bi se sve ostalo se mijenjalo osobni podaci ili … podaci o dozvoli. Na kraju želim apelirati kada su ovakvi organizirani programi stambenog zbrinjavanja u pitanju da ako je ikako moguće, prvo smanji se PDV na građevinski materijal i usluge za izgradnju, drugo omogući plaćanje priključaka putem potrošnje u periodu od tri do pet godina i treće da se krediti za ovaj model zbrinjavanja ako je moguće dogovori s HBOR-om. Sada je na redu Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac. Budući da nije ovdje gubi pravo govora. Pa je onda na redu Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi ministre, državni tajniče i suradnice. Pred nama je izmjena i dopuna Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Riječ je o jednom modelu koji je u Hrvatskoj bio uveden u trenutku kada je tržište nekretnina išlo u vis da bi se stabiliziralo tržište nekretnina, da bi se omogućilo svim našim građanima da pod određenim uvjetima imaju mogućnosti dobiti svoju nekretninu krenuo je POS. Dakle on ima niz promjena koje su više zbog potrebe usklađenja sa određenim propisima, zbog jednostavnosti izričaja, no međutim trebamo gledati uvjete koji se u Hrvatskoj zaista mijenjaju. Kada pitate mlade ljude što će se kako oni vide svoju budućnost, imali smo prilike i jučer vidjeti jednu vrlo interesantnu anketu koja je rađena među mladim ljudima koji su iselili iz Hrvatske među obiteljima i iz te ankete treba puno toga zaključiti i vidjeti, tada se mladi ljudi stjecanje nekretnine nije im na prvom mjestu. Oni će se prije odlučiti ako dobro zarađuju novce koje imaju trošiti za nekakvo školovanje, za putovanje. Zašto? Iz jednostavnog razloga što je tradicija u Hrvatskoj bila imati svoju nekretninu. Tradicija u nekim drugim zemljama EU nije takva i onda kada uspoređuju i kada kažu da trebamo uvesti porez na nekretnine to je vrlo logično sa aspekta jedne Nizozemske gdje oni nemaju potrebe uopće stjecati svoju nekretninu nego cijeli život žive u najmu ili u nekim drugim uvjetima i onda naravno kažu to vam je bogatstvo iz kojeg možete i to napravite. U Hrvatskoj je bilo drugačije. Oni koji dugo pamte, a ima tu dovoljno sjedi glava da dugo pamte, o kreditima koji su bili u doba inflacije kada ste vi kredit za stan mogli vratiti de facto s iznos jednog ručka je bio kredit za stan, no međutim stvari su se promijenile i treba gledati sve u novom kontekstu koji se promijenio. Ovim zakonom se omogućuju dvije stvari koje ja iščitavam koje su bitne. Jedna stvar je zaista da imamo određene stanove za najam i ja se tu slažem sa svim onima koji kažu trebamo vidjeti sva deficitarna zanimanja, a druga stvar koja je u ovom zakonu da se proba onaj problem zaštićenih najmoprimaca riješiti kroz projekt POS-a i taj Zakon o najmu i zaštićeni najmoprimci, to će biti ja pretpostavljam puno, puno burnija rasprava u ovoj Sabornici, vjerojatno će u ime klubova svi govoriti o onoj punoj minutaži neće biti ni dovoljno. No međutim iskorak koji se u budućnosti treba napraviti i treba razmišljati o niz novih stvari. Jedna star je zaista poticati najam, vidjeti s kojim mogućnostima država, pojedini gradovi mogu raditi stanove za najam. Otprilike 50% stambenog fonda Beča, inače naš gradonačelnik gospodin Bandić, koji ne znamo iz kojih razloga je išao u Rim, da je toliko puta išao u Beč bilo bi nam jasno, ali grad Beč otprilike 50% svog stambenog fonda ima u svom vlasništvu. I onda ima najmove i daje to u najam i daje po različitim cijenama ovisno o lokacijama na kojima jesu i ovisno o stanu, odnosno o površini stana o kojem govorimo. Kod nas su situacije ipak malo drugačije i ono što moramo zaista voditi računa o promjenama koje su se desile i vidjeti da država kroz svoj projekt najma zapravo potiče najam jer na taj način vi omogućujete zaista ljudima da netko radi u Rijeci pa onda dobije bolji posao u Osijeku pa ode u Osijek i da pri tome zna da je siguran. Jednako tako kao što je POS na određeni način regulirao tržište nekretnina, odnosno tržište stanova, jednako tako kad se država odluči većim zamahom krenuti u projekt najma, najam će jednako tako regulirati i taj problem te jedne sive zone najma. Malo kad gledate, svi gledamo medije i pratimo iz razno raznih stvari, ja to uvijek pratim vezano uz graditeljstvo jer to cijeli život radim pa onda kad vidite recimo problem najma, pogotovo u turističkim destinacijama, da vi u jednom Splitu više ne možete iznajmiti stan, onda je to nešto što zaista treba država svojim regulirati. Postoji jedna država u koju se mi svi jako gledamo i to vam još iz onog da bi htjeli biti kao Švicarska. Švicarska ima stanove za najam koji grade se iz mirovinskih fondova, možda je to jedan od modela, ali nešto što treba zasigurno u ovoj Sabornici reći i o čemu treba diskutirati je sljedeće. Pogledajte današnje novine i pogledajte koliko otvaramo novih, dakle kvotu za strance koji žele doći raditi u Hrvatskoj. Ajdemo si pošteno reći, ljudi su se iselili, mi trebamo radne snage, mi trebamo radnike. Ja sam neki dan srela svog kolegu koji radi u jednoj Hrvatskoj firmi koja radi stanove u Švedskoj, odnosno rekonstruira zgrade da bi poboljšali uvjete stanovanja, iza tog su dobili posao u Njemačkoj i ja pitam kako je s radnicima. On kaže nema inženjera, nema radnika, zapošljavamo tamo Poljake i oni rade i pune svoje mirovinske i sve ostale fondove. Pogledajte turizam, u turizmu, pogledajte malo koje mi radnike tražimo i sad tražimo u turizmu od čistačica, od pomoćnog osoblja od svega i pitanje je gdje će ti ljudi boraviti, dakle to su jedan vid povremenog stanovanja. Ali ajdemo si pošteno reći, bez obzira koliko za to se zalažemo, odnosno koliko to može otvoriti sljedeći val problema. Demografija puna usta svima, kako riješiti problem demografije? Nema čarobnog štapića i to nećemo riješit sad i kad postavimo pametnu strategiju sad, prve rezultate te strategije možemo vidjeti za 30 godina i to moramo jednako tako reći, ali moramo ju postaviti i moramo se svi toga pridržavati, a ne kad dođe netko drugi da s njim kreće život ispočetka pa onda taj projekt nije dobar, nego neki drugi projekt. U projektu demografije je izuzetno važno sigurnost, stabilnost, sigurni uvjeti, uvjeti koji se ne mijenjaju, mogućnost zapošljavanja, to će biti jedna druga tema i mogućnost da ljudi imaju svoje pristojne uvjete življenja i stanovanja i tu je uloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u ovom trenutku prepoznati da su se stvari promijenile, prepoznati da se mora napraviti iskorak u tom smislu i prepoznati sljedeću činjenicu. Neki dan je premijerka Velike Britanije gospođa May, vi znate da je VB bila zatvorena za radnu snagu iz Hrvatske i oni su zadnji ostali, rekla je da će otvoriti tržište za radnu snagu iz Hrvatske i da će davati stanove u najam pod izuzetno povoljnim uvjetima, da ne kažem maltene će se plaćati samo režije. Ako mi želimo biti zemlja koja je privlačna i zemlja koja je prijatelj svojim građankama i građanima, onda tako moramo razmišljat. Dakle mi prvo i osnovno moramo osigurati ljudima da ostaju, da imaju sigurne stabilne uvjete ostanka, ali moramo biti svjesni i činjenice da ćemo morati zaposliti stranu radnu snagu. Da ćemo za njih morati postaviti određene uvjete, da ti uvjeti koje ćemo morati postaviti će ovisiti i porezna politika, ali da bi bili privlačni morat ćemo im omogućiti da oni uzimaju stanove u najam, odnosno da države ili gradovi ponude određeni broj stambenog fonda. Taj stambeni fond koji pojedini gradovi imaju čuvaju ko zmija noge. Ja sam vidjela pismo koje je išlo iz ministarstva, koje je zapravo išlo prema gradovima da vide koliko gradovi imaju još stanova na svom lageru, to imaju veliki gradovi, mali gradovi nemaju. Ali grad Zagreb, možete tražiti tri puta podatak i tri puta ćete dobiti različiti podatak, to znači gradovi ne žele o tome govoriti. Međutim to je projekt u kojem treba ići zajedno. Stoga kada je riječ o ovim izmjenama i dopunama zakona kao što smo do sada o POS-u govorili da treba ponuditi zaista lepezu, vi morate ponuditi našim građanima lepezu da onaj koji hoće kupiti da može kupiti, onaj koji hoće kupiti gotov stan da može kupiti, onaj koji hoće uzeti stan za najam, da može uzeti. No međutim, treba otvoriti novu nišu i treba o tome ozbiljno razgovarati i vidjeti. To su stanovi koji su za najam, koji će biti vlasništvo ili države ili jedinice lokalne samouprave kojim ćete nuditi našim građanima koji odluče svoje mjesto življenja zbog dobrog posla promijeniti pa znaju da im je to sigurno, ali to treba razmišljati u odnosu kada država Hrvatska u jednom trenutku kaže da je povećala kvotu na 5 tisuća radnika pa na 8 tisuća, pa kada poveća kvotu na 10 tisuća onda mora znati što je to posljedica. Da li u tih 10 tisuća dolaze ljudi sa obiteljima, da li dolaze na povremene poslove, da li ih želimo stalno zaposliti, to su stvari o kojima treba voditi računa. I to vam je, to vam je sad jedna situacija gdje je uvaženi ministar rekao projektom POS-a ćemo omogućiti građevinskom sektoru da radi. Sve, OK. Taj građevinski sektor nema radne snage. Da bi građevinski sektor radio mora imati radnu snagu, da bi radna snaga došla iz neke druge zemlje, morate im omogućiti da ima dobru plaću ali ga morate negdje i smjestiti. Tako da vam se tu zatvara jedan krug ali o tome treba razmišljati sada. Mi živimo u zemlji u kojoj razmišljamo kada se stvari dese. Daj Bože da se u ovoj zemlji desi da što manje ljudi ide van, daj Bože da dođe radna snaga jer dolaskom radne snage će se poboljšati sve ali za to moramo stvoriti, moramo znati koji su kriteriji i moramo stvoriti uvjete da bi nam ljudi došli. Ja sam neki dan naravno srela jednog svog kolegu koji ima jednu respektabilnu građevinsku tvrtku, pitala sam kako je, on kaže odlično, nema nikad više posla, ja kažem super, kaže ali nije mi nikada teže raditi. Ja svom zidaru dajem plaću negdje oko 1000 eura. I on u ponedjeljak više, kaže sve se dogovorimo, dogovorimo se u petak, njega u ponedjeljak nema na poslu jer je dobio negdje drugdje više. To su činjenice kojima trebamo pogledati u oči, to je činjenica o kojima se trebamo, sad iznaći rješenje, to su činjenice o kojima sada trebamo razmišljati. I da još zaključno kažem, mi ćemo podržati ove Izmjene i dopune Zakona o POS-u, ali ono što je zadaća Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja da razmišlja o koraku dalje, da razmišlja o promjenama koje su u RH, promjene koje su tu. Ja sam siguran da to ne može samo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, taj odgovor mora biti na razini Vlade, na razini koordinacije i dati sad strategiju što to znači da budete zemlja koja je prijatelj ljudima koji žive ali koji je privlačan i za nekog drugi koji će doći tu i raditi. Hvala lijepo. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege saborski zastupnici. Ova izmjena Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji se ne dotiče suštine o kojoj bi se ovdje trebalo raspravljati. Dapače ovih 35 članaka je zapravo kozmetička izmjena kojom se neće popraviti činjenica da ovaj zakon nije donio željene efekte naročito u manjim sredinama u kojima se teško mogu pokrenuti glomazni i skupi mehanizmi kojima bi se postigao veći učinak. Smisao društvene poticajne stanogradnje se ne bi smio svoditi na prebacivanje troškova zemljišta komunalne infrastrukture i druge infrastrukture, troškova potrebnih za priključivanje zgrade na jedinice lokalne samouprave. Izmjena zakona nudi mogućnost da jedinice lokalne samouprave osnivaju javne ustanove koje bi obavljale poslove iz članka 9. U članku 10.a jedinice lokalne samouprave su i do sada mogle osnivati neprofitne pravne osobe a u izmjeni je to promijenjeno u javne ustanove prema potrebnom posebnom zakonu u kojima se uređuju ustanove. Te su ustanove preskupe naročito za male gradove i nije logično da se uz već osnovanu centralnu agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama APN osnivaju još i brojne ustanove na lokalnom nivou. Pri tome je očito da predlagač zakona pokušava decentralizirati poslove, troškove i rizike a potencijalnim uspješnima primjerim poentirati. Nije li to ponovno bujanje nove administracije u situaciji kada bi trebalo što više reducirati javni sektor? Zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave su od konkretne komercijalne vrijednosti i mogu se prodati na javnim dražbama i novcem od prodaje graditi objekti i trajne vrijednosti kao što su vrtići, škole i drugi javni sadržaji za čiju gradnju se i može dobiti i sufinanciranje iz EU fondova. Zemljište u vlasništvu gradova su vrlo ograničeni resurs kojeg nema dovoljno da bi se jedinice lokalne samouprave uključivale u sustav POS-a. Također kupovanje zemljišta u privatnom vlasništvu za tu svrhu smatram da se svi slažete nije ekonomično. Pitanje je koliko su zapravo potrebe za novim stanovima, osim naravno za potrebe tzv. kadrovskih stanova za smještaj liječnika, profesora i drugog potrebnog stručnog kadra u malim sredinama kojima bi se trebao privlačiti dodjelom stanova i omogućavanje nadprosječnih zarada. Također treba razmotriti potrebu gradnje određenog broja stanova koji bi ostali u vlasništvu jedinica lokalnih samouprava za iznajmljivanje. Još uvijek u našoj sredini vlada navika posjedovanja nekretnine za stanovanje u velikoj većini slučajeva. Novi Zakon o društvo poticajnoj stanogradnji treba omogućiti da se društveno poticajni stanovi po povlaštenim uvjetima uz financijsko sudjelovanje države mogu graditi i u zgradama koje nisu u potpunosti namijenjene društveno poticajnoj stanogradnji. Recimo npr. da se izgradi zgrada od 50 stanova, 10 stanova je za društveno poticajnu stanogradnju, 10 za stambeno zbrinjavanje branitelja i njihovih obitelji, 10 ostaje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave za dugoročni najam ili kao socijalni stanovi, 10 za potrebe visokoobrazovanih kadrova koji rade npr. na fakultetima i sl. i 10 za klasičnu prodaju tržišnu. Ovakvi projekti su inkluzivni, mogu se prijavljivati na EU fondove. Treba omogućiti i financijsko sudjelovanje države bilo kroz zemljište ili kroz sufinanciranje infrastrukture i kod takvih mješovitih objekata. Također mora se predvidjeti zakonski održiva mogućnost da takvi stanovi imaju različitu cijenu. Ono za tržište po tržišnoj, a oni za društveno poticajnu stanogradnju po povlaštenoj cijeni. Zakon bi trebao i dodatno podupirati gradnju o novim naseljima gdje jedinica lokalne samouprave osmišljava i predviđa javne sadržaje kao što vrtići, ambulante, prostore za udruge i sl. jer takvi veliki projekti su usmjereni na budućnost i također smatram da se trebaju dodatno poticati jer tako stvaramo i razvijamo gradove i stvaramo nova naselja. Država se mora jače uključiti u POS kao razvoju kategoriju čitavog teritorija na način kao što sam na početku rekao, da sudjeluje u bitnim troškovima izgradnje stanova umjesto da te obaveze u ovom procesu naprosto spušta na lokalnu razinu. Najveći gradovi će lakše moći iskoristiti mogućnost gradnje stanova po ovom sistemu zbog veće potrebe za stambenim prostorom u već dugogodišnjem trendu povećavanja broja stanovnika odnosno nadiranja stanovništva u velike gradove. Ako se želi promijeniti taj trend i pokušati zadržati stanovništvo u manjim sredinama, tada treba promijeniti ovu politiku i više stimulirati gradnju stanova u manjim sredinama. To bi se moglo postići upravo većim financijskim angažmanom centralne države u pokrivanju troškova zemljišta i potrebne infrastrukture kao i troškova priključaka. U članku 13. važećeg zakona dana je mogućnost da agencija sama kupuje građevinsko zemljište za gradnju stanova i osigura financiranje uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu u slučaju da jedinica lokalne samouprave to isto ne osigurava. Pitam se u kojim se to slučajevima agencija sama odlučuje na takvo investiranje? Da li je to na vrlo atraktivnim lokacijama koje jamče dobru prodaju stanova ili prema političkoj procjeni? U već važećem zakonu u članku 30. se predviđa i gradnja i rekonstrukcija tj. dogradnja i nadogradnja zgrada i obiteljskih kuća. Ova izmjena se ne bavi tom tematikom u smislu jasnijeg definiranja o kakvim bi se to mjerama moglo raditi. Ovdje se predviđa u stavku 2. važećeg zakona da jedinica lokalne samouprave može osigurati i svoja financijska sredstva ovisno o njenim mogućnostima i potrebama a u stavku 3. se dapače navodi da agencije uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo utvrđuje provedbeni program za poticanje granje i rekonstrukcije kuća u skladu s kojim pribavlja potrebna sredstva za izgradnju. Takvu mjeru sufinanciranje države zaista trebamo u našem gradu u kojem se gradi puno obiteljskih kuća i sufinanciranje centralne države bi stvarno dobro došlo. No međutim, ovaj je članak očito samo deklarativne naravi jer radi se samo o omogućavanju kreditnog zaduživanja kod komercijalnih banaka pa mislim da bi se tu dodatno trebalo razraditi neke stvari jer definitivno ima prostora. Uz članak 1. izmjene prema predloženim odredbama članka 1., Agencija za pravni promet i posredovanja nekretninama će financijska sredstva u državnom proračunu na glavi Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama naznačiti javnoj ustanovi koju prema članku 8. Konačnog prijedloga zakona o izmjena i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, osniva jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o ustanovama. Smatram d osnivanje javne ustanove predstavlja novi trošak jedinicama lokalne samouprave te bi stoga ovaj članak trebao preformulirati na način da to mogu obavljati i trgovačka društva koja već ima osnovana jedinica lokalne samouprave jer kao što znate, od 2017. g. od početka provedbe te poticajne stanogradnje, samo 4 takve agencije u Hrvatskoj su osnovane i to su većinom veliki gradovi, znači to nije zaživjelo u manjim sredinama, manjim gradovima, sad zamislite Slavoniju gdje ljudi iseljavaju a za gradove i općine to su dodatni troškovi, zašto ne bi već znači one ustanove koje postoje radile te stvari? To je svakako manji trošak, znači doregistrirati djelatnost, nego zbrinuti poslovne prostore, postavljati nove uprave i vjerujem da bi to kroz cijeli zakon trebalo ispraviti jer evo sama dosadašnja praksa vam je pokazala da trgovačka društva u vlasništvu grada kao što su društva registrirana za upravljanje stambenim zgradama, osobito ona koja su nastala nakon formiranja gradova i prestanka rada nekadašnjih fondova u stambenom i komunalnom gospodarstvu, itekako imaju iskustva i znanja provoditi programe poticajne stanogradnje. Naime, graditeljstvo i funkcionalno odražavanje nekretnina te stanje trenutnog stambenog fonda u pojedinom gradu, najbolje poznaju upravitelji stambenih zgrada koji shodno tome imaju prave i svježe informacije o tome kakve su potrebe lokalnog stanovništva za novim stanovima, veliko iskustvo su ti upravitelji dobili u postupcima javne nabave za usluge energetskog certificiranja zgrada, projektantskog i stručnog nadzora te uz vođenje samih radova na stambenim zgradama te ih vjerujem to čini idealnim nositeljima poticajne stanogradnje i ne bi trebalo nove agencije osnivati, ustanove. U tom smislu uistinu se čini neosnovano trošiti sredstva jedinica lokalne samouprave na osnivanje javne ustanove ukoliko jedinica lokalne samouprave već raspolaže sa osnovnim pravnom osobom, iskusnim zaposlenicima i spremnosti da preuzme poslove oko poticajne stanogradnje. Istim člankom propisano je da javna ustanova do 30. rujna tekuće godine mora izraditi i program POS-a za slijedeću godinu. Time je u slučaju i da ostane ovaj prijedlog sa javnom ustanovom, onemogućeno da se u ovom kratkom vremenu od 3 mj. i osnuju javne ustanove i predaju programe POS-a za slijedeću godinu. Znači praktički opet imamo ova 4 grada koji imaju osnovane agencije, ustanove, oni mogu graditi i to je ona tendencija koju sam rekao, veliki gradova. A dobro, budete evo kroz obrazloženje objasnili. Ono što prijedlog zakona vrlo šturo ili nikako ne uređuje, a osobito se javlja u praksi je prebacivanje odgovornosti za bitne zahtjeve za građevinu u slučaju kada se na takvim stambenim zgradama pojave nedostaci u izgradnji ili su posljedica lošeg stručnog nadzora nad gradnjom kada APN nakon isteka roka od 2 g. … a prebacuje svaku daljnju odgovornost na izvođače radove, te je kod zaštite prav suvlasnika, vrlo teško doći do projektne dokumentacije i ostalih ispravaka, kao što su ugovori i slično, za slučaj kada je potrebno podnijeti tužbu za otklanjanje nedostatka, a zbog vrlo kratkog roka predviđeno Zakona o obaveznim odnosima, 1 g. do 6 mjesec od kada se nedostatak uoči. Pa često takvi pokušaji utužena loše gradnje završe neuspješno. Iako ovaj prijedlog izmjena zakona ne može utjecati na rokove i Zakona o obavezni odnosima, predlaže se da sva dokumentacije iz POS-a pojedine zgrade bude dostupna suvlasnicima, te zgrade kao novim vlasnicima i to putem upravitelja zgrade ili ovlaštenog predstavnika, suvlasnika ili povjerena na čuvanje jedinice lokalne samouprave, kako bi ista bila lako dostupna. Što se tiče konkretnih izmjena ja ću vam ovdje neke predložiti, uz čl. 1 stavka 4 izmjene čl. bi trebao glasiti uz financijska sredstva i stavka 1 ovog članka RH mora umjesto može za izgradnju stanova osigurati građevinsko zemljište, jer smatram da je to pravi način da se država uključi, a ne da sve opet bude na jedinicama lokalne samouprave. UZ čl.2 stavak 5 izmjena, predlaže se povećanje postotka u predočenom stavku 5 sa 10 na 15%, etalonske cijene građenja. Uz čl. 4. izmjena cijenu građevinskog zemljišta određuju ovlašteni sudski procjenitelji i zakonitosti kontroliraju procjeniteljska povjerenstva a ne jedinice lokalne samouprave, pa se ne može određivati u kojem postotku je ista sadržana u etalonskoj cijeni građenja. Uz to etalonska cijena ne prati stvarne troškove građenja koje su se drastično povećale u posljednje vrijeme, najvećim dijelom zbog pomanjkanja, tj. odljeva stručnih kadrova u građevinarstvu. Čl. 11, izmjena tj. dopuniti, u čl. 13 se dodaje 3 elineja, ukoliko jedinice lokalne uprave iskaže spremnost za oslobađanja obveza plaćanje komunalnog doprinosa za gradnju zgrade po sistemu društvenog poticanja stanogradnje, APN će kupiti građevinskog zemljište, potrebno za izgradnju stanova, po cijeni koja ne može biti više od 25% etalonske cijene gradnje ukupne korisne površine stanova u građevini, koja će se graditi na tom zemljištu i osigurati financiranje uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukture nadopune gotovosti, a koja ne može biti viša od 25% etalonske cijene građenja ukupne korisne površine stanova u građevini koja će se graditi na tom zemljištu. I treba dodati nove izmjene po meni važećeg zakona, a to je treba izmijeniti čl. 6 stavka 2 važećeg zakona koji glasi jedinice lokalne samouprave za izgradnju stanova osigurava odgovarajućeg građevinskog zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključka n a infrastrukturu, odnosno, podmiruje troškove koje se odnose na infrastrukturu i priključke, na način da zemljište i drugo spomenuto osigurava država. Jer kao što sam prije rekao, sve osigurava grad, od toliko građevinaca koji grade, onda mi nismo konkurentni s njima s cijenom a na kraju kada gradite POS, ispadne da je razlika u cijeni kvadrata 100 eura, a puno je nekvalitetni ja gradnja nego to rade privatni poduzetnici, jer njima je u interesu da taj stan prodaju i oni nadgledaju, prate gradnju. I još stavak 17, članak 17. stavka 1. važećeg zakona, iza riječi spremno osigurati, briše se, zemljište i druga sredstva za izgradnju stanova, a dodaje se oslobađanje plaćanja komunalnih doprinosa za gradnju zgrade po sistemu društvene poticajne stanogradnje. Definitivno se slažem da treba mijenjati zakon i evo, čestitam na toj inicijativa, podržavam, dapače, vjerujem da će se postojeći zakon, barem do neke poboljšati, ali kao što i sami vidite od 31. prosinca kad je počela tog provedba poticanja stanogradnje, samo 4 agencije su osnovane i to su većinom veći gradovi, manji gradovi to ne mogu pratiti jer nemaju sredstva. A i sami ste rekli do sada je ukupno izgrađeno 8 i nešto sitno tisuća stanova u 238 građevina, ukupne vrijednosti 4 milijarde kuna, od čega je država evo dala milijardu kuna poticajne stanogradnje. Pa vjerujem da je točno jer je skinuto iz stranice. Idemo dalje, sada je na redu klub zastupnika HNS-a, poštovana kolegica Bernarda Topolko, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, drugo čitanje. Klub HNS će podržati konačni prijedlog zakona. Prvi zakon o društveno poticanoj izgradnji donio je Hrvatski sabor na sjednici 30. studenog 2001. i do danas je doživio 6 promjena. Društveno poticajno stanogradnja, provodi se izgradnjom stanova, odnosno, stambenih zgrada, organizirani na način, koji se ostvaruje svrsishodno korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava te omogućuje prodaja stanova uz obračun otplatu po pristupačnim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokove otplate. Do danas je provedbom zakona ukupno izgrađeno 8094 stana, 239 objekata u 75 jedinica lokalne samouprave. Bilo je rečeno da manje sredine nisu zainteresirane za izgradnju POS-ovih stanova. Međutim, ja mogu reći sljedeću situaciju, u Međimurju općina sa 2770 stanovnika radi na projektu 96 POS-ovih stanova u 3 faze. U prvoj fazi biti će izgrađeno 36 stana, za koje postoje zainteresiranost i postoje kupci. 2015. g. uvedena je mogućnost najma stana uz mogućnost kupnje istog ovim prijedlogom zakona, omogućiti će se davanje u najam stanova javnim službenicima i namještenicima u skladu sa potrebama na terenu, omogućiti će se pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja u skladu s potrebama sredina na svim razinama, gradovima, općinama, županijama za deficitarna zanimanja, za liječnike, za učitelje, za znanstvenike i za sve ostale koji se pokaže potreba. Svjedoci smo da grad Dubrovnik već u nekoliko navrata je raspisao natječaj za pedijatra, kojega ne može dobiti, u Splitu smo pred par dana čuli da nedostaje oko 150 liječnika, odnosno 130 na stručno osposobljavanje i liječnici. I ne mogu ih naći, ne mogu ih naći zbog visoke cijene najma stana. Cilj je ovim zakonom omogućiti što većem broju mladih obitelji riješiti svoje stambeno pitanje. Također se ovim prijedlogom zakona uređuje pravo prvenstva zaštićenim najmoprimcima koje koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba za osiguranje stanova i na taj se način usklađuje s konačnim prijedlogom zakona, izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova koji je u postupku donošenja. Naziv neprofitna javna osoba u tekstu zakona zamjenjuje se nazivom javna ustanova te se u članku 10.a definira da javnu ustanovu može osnovati jedinica lokalne samouprave, da javna ustanova posluje prema zakonu kojim se uređuje ustanova i to u svoje ime, a za račun jedinice lokalne samouprave. Također javna ustanova dužna je do 30. rujna tekuće godine izgraditi program POS-a za sljedeću godinu i dostaviti ga na suglasnost ministru koji u roku od 30 dana od dostave programa daje suglasnost za isti. Javna ustanova u izgradnji stanova posluje javnim sredstvima i sredstvima koje se pribavljaju na tržištu kapitala, od poslovnih banaka i drugih financijskih institucija, od kupaca stanova i drugih osoba prema odredbama ovog zakona. Svako financijsko poslovanje javna ustanova vodi odvojeno i dužna je redovito kvartalno izvještavati APN. Također jedinica lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti javna ustanova dužna je osigurati sredstva u svom proračunu te financirati izgradnju građevine do završetka u slučaju da zakažu neki sudionici u procesu. Ovim prijedlogom zakona točno se definiraju aktivnosti građenja koji definiraju etalonsku cijenu građenja, dok se troškovi izrade dokumentacije, stručni … [[Govornica se ne razumije.]] te vodne doprinos definiraju kao ostali troškovi i izuzeti su iz etalonske cijene građi. Cijena građenja i komunalne infrastrukture povećava se sa 20 na 25% etalonske cijene građenja, dok se najviše cijena stana povećava 140 na 150% etalonske cijena građenja, a kako bi se isto uskladilo s realnim stanjem na tržištu, odnosno maksimalna cijena POS-ovih stana bit će 9000 kuna po metru kvadratnom, umjesto dosadašnjih 8400 kuna po metru kvadratnom. Napominjem da na nekim područjima RH to je otprilike cijena građenja na tržištu, tako da bi možda trebalo razmisliti o nekoj drugoj varijanti s obzirom da znamo da se negdje može kupiti cijena po kvadratnom metru, odnosno stan po kvadratnom metru od 1200 eura, to je otprilike to. Ministar nadležan za poslove graditeljstva donijet će pravilnik za članak 30.b ovog prijedloga zakona u kojem se definira da APN sudjeluje u izgradnji stanova za najam u svom vlasništvu radi rješavanja stambenih potreba djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika te drugih državnih i javnih službenika i namještenika. APN iste daje u najam na određeno vrijeme sukladno pravilniku kojim se propisuje podrobni uvjeti, mjerila i postupak davanja u najam stanova, kao i osnovna oprema tih stanova za stanovanje u zakonskom roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona. Sada je na redu Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, poštovani kolega Branko Hrg, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani ministri, potpredsjedniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Naš klub će podržati ovaj konačni prijedlog izmjena zakona, ne zato što očekujemo da će to nešto bitno i značajnije doprinijeti razvoju stanogradnje i rješavanju stambenih pitanja, nego zbog toga što tu definitivno postoji neki određeni poboljšanja koja do sada nije bilo u postojećem zakonu. Želim ovdje danas ustvari malo iznijeti nekoliko stavova vezano općenito uz problematiku stanogradnje, izgradnje stanova i rješavanja stambenog pitanja, posebno za mlade obitelji. No prije toga, u svakom slučaju, kad gledamo u obrazloženju koliko je izgrađeno stanova, u koliko jedinica lokalne samouprave, onda mi se nameće pitanje da bi bilo dobro dobiti ukupnu informaciju o tome koliko je u ovih 17ak godina tih stanova od 8035 koliko je ukupno izgrađeno u kontinentalnom djelu Hrvatske, a koliko je izgrađeno u turističkom djelu Hrvatske? Jer nekako mi nema baš previše logike poticati stanogradnju u turističkom djelu Hrvatske, ne ulazeći u to da imam protiv nešto protiv turističkog dijela Hrvatske, apsolutno ne, ali mislim da bi ustvari poticanje stanogradnje za ostanak ljudi u određenim sredinama trebalo poticati tamo gdje ljudi najviše odlaze, tamo od kuda najviše ljudi odlaze. I kada gledamo i trenutno stanje u kojem se gradi 345 stanova, oni se grade u Fažani, Metkoviću, Punatu, Šibeniku i Varaždinu, znači samo jedan kontinentalni grad od pet u ovom trenutku. To je još jedan pokazatelj da očito gađamo krivo područje RH za ovu problematiku. I ja bih volio stvarno dobiti takvu jednu punu informaciju ako je to moguće da mi se pošalje na klub iz ministarstva jedna razrada od tih 8035 stanova od tih 75 jedinica lokalne samouprave koliko je stvarno bilo gradnje u kontinentalnom, koliko u ovom turističkom dijelu Hrvatske. Ukoliko to nije moguće onda ću postaviti takvo pismeno zastupničko pitanje da si razjasnim sam sebi ovaj fenomen koji se događa, što i nije fenomen u krajnjem slučaju. Ljudi naravno žele iskoristiti mogućnost koja im je dana i to je njihovo pravo i mogućnost i zašto to ne bi napravili, ali u svakom slučaju ako je to tako onda nismo pogodili metu onda smo metu promašili. Ja mislim da bi mi trebali sasvim drugačije pristupiti rješavanju problematike stanovanja i to na način da država ne bude ta koja konkurira privatnom poduzetništvu u stanogradnji, to nema smisla. Puno je vrednije, puno bi bilo kvalitetnije, puno bi bilo efektnije i dalo bi bolje rezultate kada bi se izradio model potpora i subvencija kamata privatnim poduzetnicima koji bi gradili stanove ne samo za prodaju nego za rentanje, za iznajmljivanje. Danas imamo situaciju da se u Hrvatskoj događa ogroman broj razvoda, vrlo mladi brakovi propadaju. Sigurno je jedan od razloga opterećenje kada ljudi dođu u situaciju da su digli kredit, da su krenuli u rješavanje stambenog pitanja, da ostanu bez posla, nešto im se poremeti, puca brak, puca obitelj i na kraju kakve koristi. Govorim ovo zato jer govorimo o ostanku u pojedinim područjima i govorimo o migraciji radne snage, govorimo o tome da bi ljudi da danas u Hrvatskoj ljudi bi i mogli raditi, ali često puta su se vezali uz određeno područje upravo kupnjom nekretnine, upravo dizanjem kredita na tu nekretninu.

On ne može otići u Split jer tamo može biti jedino podstanar i plaćati kredit za stan koji je u Križevcima koji ne može rentat za dovoljno novaca da može plaćati taj kredit. A da imamo model po kojem bi privatni poduzetnici gradili stanove u koje bi se moglo na najam, na iznajmljivanje useljavati ljude sa stanarskim na neki način zaštićenim pravom dok je tamo u tom stanu, da ga nitko ne može izbaciti da u tome bude država i lokalna samouprava aktivna, onda bi takav čovjek, takav stan u Križevcima napustio, dobio bi isti takav stan u Splitu i tamo bi nastavio živjeti ili obrnuto. To bi bio model koji bi mogao dati određene rezultate i omogućiti mladim ljudima u Hrvatskoj da mogu zbog posla mijenjati mjesto življenja i da u tome dijelu ne ostaju zarobljenici kredita. To se može rješavati, to nije model koji je nekakva topla voda, on naravno funkcionira u zemljama Europe i svijeta i ja ne razumijem zašto ne bi nešto takvo pokrenuli, nešto tako napravili i pokrenuli investicijski ciklus, pokrenuli poduzetnike u građevini da počnu graditi i da mogu na taj način i zapošljavati ljude, a opet zbrinjavati mlade ljude posebno obitelji. Zašto ne bi lokalna samouprava imala i obavezu i zadatak, ali mislim da im ni ne treba stavljati obavezu da će to svaki načelnik, gradonačelnik napraviti i samoinicijativno da se u takvim stanovima daje subvencija stanarine, ne znam prvih pet godina za mladi bračni par koji sklapa brak, koji želi osnovati obitelj, koji želi živjeti u tom stanu. Naravno kada govorimo o bračnom paru da govorimo o muškarcu i ženi, to uvijek naglašavam da ne bi bilo nekih zabuna jer u Hrvatskoj u zadnje vrijeme ima puno raznoraznih zabuna i po tom pitanju. To je po meni nešto o čemu treba vrlo ozbiljno razmisliti, nešto što bi moglo pokrenuti investicije, nešto što bi moglo omogućiti mladim ljudima da ne srljaju u kreditna zaduženja prije nego su se za to stvarno odlučili sposobni da to mogu napraviti jer pod silom ulaze u takve kredite da bi uopće mogli negdje živjeti i da na taj način pokrenemo taj ciklus i napravimo mobilnost radne snage u RH. Kad si pogledamo situaciju da ogroman broj hrvatskih građana ima nekretnine da svi ti mladi ljudi imaju roditelje u velikoj većini koji imaju i kuću, koji imaju i stan da će oni za par godina biti vlasnici te kuće i stana jer biologija čini svoje. Onda dolazimo do još jedne spoznaje da u nekom doglednom vremenu taj čovjek koji živi u takvom stanu, ta obitelj koja živi u takvom stanu sutra se možda odluči živjeti u kući koju je naslijedila od roditelja i osloboditi ovaj stan. Ne znam da li dovoljno jasno govorim, ne znam da li je pogođena poanta, da li sam uspio prikazati taj problem i nekakvu želju i ideju u kojem pravcu bi to išlo. Ali ja mislim da ovakvi prijedlozi zakona neće rezultirati nikakvim značajnijim promjenama u rješavanju stambenih pitanja mladih ljudi a neće bogme niti napraviti nikakve velike poteze i pomake u stambenoj izgradnji. I jedno i drugo nam je nužno i jedno i drugo nam je potrebno i ja mislim da država tu treba biti stvarno faktor koji omogućuje određene subvencije, koji omogućuje određene poduzetniče aktivnosti koje su usmjerene prema ljudima, i prema poduzetnicima a na ovaj način bojim se da nikakvih velikih pomaka neće biti. Dakle podržavamo zakon, on ima određenih pomaka ali uz ove opaske koje dajem ne vjerujemo da će on napraviti bilo kakav veliki pomak u ukupnom rješavanju stambene problematike. I idemo na zadnji klub, to je Klub zastupnika HSS-a, poštovani kolega Davor Vlaović. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, uvaženi predstavnici Vlade. Evo u ime kluba HSS-a naravno da je dobro došao ovakav Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji, iz razloga kako je uvodno i rečeno da damo šansu mladima da dođu do svoje nekretnine, do svog stana, da zaustavimo iseljavanje, da potaknemo građevinski sektor i da damo alat općinama, gradovima, županijama da deficitarne kadrove zadrže na svom području ili privuku. Da li smo do sad kroz provedbu ovoga modela uspjeli iako je izgrađeno preko 8 tisuća stanova u 75 jedinica lokalne samouprave obzirom na podatke koji su ovih dana objavljeni da je Hrvatska ispod 4 milijuna stanovnika, prema podacima iz Njemačke preko 200 tisuća ljudi je iselilo samo u Njemačku, odgovor je nismo uspjeli. I ne može se samo kroz ovaj zakon i ovim modelom zaustaviti iseljavanje i dati šansu mladima da dođu do svoje nekretnine. A mi iz HSS-a i ja osobno sam jako nezadovoljan što je u ovom programu do sada sudjelovalo samo 75 jedinica lokalne samouprave. I kod prvog čitanja sam govorio da nismo svi u jednakoj šansi, da nisu sve jedinice lokalne samouprave u prilici riješiti građevinsko zemljište, infrastrukturu, priključak i sve ostalo da bi sudjelovao u ovom programu. I dobio sam evo odgovor i u obrazloženju ovoga konačnog prijedloga zakona da već postoji mogućnost da APN može uz zadovoljavanje stambenih potreba na određenom području kupiti građevinsko zemljište i financiranje uređenja građevinske infrastrukture. Ovo moje pitanje da li je to učinio i gdje, u kojoj jedinici lokalne samouprave iz Slavonije i Baranje, a postoji interes. Evo i danas sam s nekoliko načelnika i gradonačelnika Nove Gradiške pričao, postoji interes, ali jednostavno do sada nisu imali financijskih mogućnosti na ovaj način sudjelovati u ovom programu. Uglavnom su evo kao što vidimo u izvještaju da se gradi na Krku, u Šibeniku, što ja naravno i mi iz HSS-a pozdravljamo jer i tamo treba rješavati stambena pitanja građana. Ali se postavlja pitanje što sa drugim područjima. Neke modele je evo malo prije spominjao kolega prije mene ali ja se usudim odavdje reći da mi moramo osmisliti takve zakone, takve modele koje će vratiti stanovništvo u Slavoniju, Baranju, Liku i druga prazna područja. Jer znate kakva vam je sada situacija u tim naseljima, vjerojatno se provezete pa vidite, prodaje se, prodaje se, prodaje se. I to ne samo kuća, nego cijelo imanje od 5 do 15 tisuća eura. I nismo u mogućnosti to samo riješiti i treba tu pomoć države jer ako je država uložila preko milijardu kuna u ovih 8 tisuća stanova moje je i naše pitanje iz HSS-a koliko će uložiti da se vrati život u ta nerazvijena područja, na koji način. Jer ovim zakonom naravno potaknuti će se stanogradnja i vidimo da se gradi na Krku, Dalmaciji i nekim drugim urbanim područjima gdje postoji naravno i interes ali postoji i građevinska operativa koja može to izvesti. Jer veliki broj obrta je zatvoren jer nije bilo građevinske operative. A s druge strane postavljam pitanje zašto iz etalonske cijene u okviru ovih 6 tisuća kuna izbačeno troškovi projektiranja i pripreme dokumentacije. Ostavlja se veći prostor građevinskom sektoru što treba samo je pitanje hoće li oni to iskoristiti za povećanje plaće radnicima ili za svoju osobnu dobit. A s druge strane preliti će se taj trošak na jedinice lokalne samouprave koje već same nisu u mogućnosti pripremiti se još da bi sudjelovali u ovom programu ili će se preliti na krajnjeg kupca stana jer vidimo da poskupljuje cijena stana sa 8400 na 9000 kuna po kvadratu. A naše je pitanje zašto nije išla cijena dolje. Pogotovo kada sada imamo državni proračun u suficitu, znači moglo se više intervenirati da ta cijena mladima ne raste. I zato protestiramo protiv toga jer sigurno da na taj način nećemo dati mladima šansu da dođu do stana jer im poskupljuje cijena kvadrata i pogotovo kada vidite prosječne cijene stanova u 2017. i 2018. u različitim dijelovima Hrvatske. Evo primjerice u Sisku je bilo 2017. 759 eura po kvadratu, 2018. 764, u Karlovcu sa 859 pada na 840, znači nije problem samo u Slavoniji nego i u drugim regijama, evo i u Karlovcu gdje padaju cijene stanova i novogradnje, da ne govorimo o starim objektima i zgradama. Znači moraju se osmisliti modeli i za te sredine gdje je cijena već sada daleko ispod tih 9.000 kuna što će po ovom prijedlogu zakona biti na tržištu. Tako da mi iz HSS-a tražimo da se osmisli model kako u tim sredinama gdje sada već ima puno slobodnih stanova, slobodnih kuća da se država aktivnije uključi da mladima to damo ili u najam po povoljnim uvjetima kroz subvencionirani najam ili kroz prodaju po povlaštenim uvjetima, a pogotovo za one koji su blokirani i koji su ostali bez posla pa nisu mogli dalje otplaćivat kredite. Vidjet modele kako reprogramirat te kredite ili onima koji su ostali bez svoje jedine nekretnine dati šansu da imaju pravo prednosti na tržištu novoizgrađenih stanova kroz program POS-a. I naravno još uvijek postoje ljudi koji su se doselili iz Vojvodine, iz BiH u područja u Hrvatsku nakon rata, pogotovo Okučani, Lipik, Pakrac koji još uvijek nisu riješili stambeno pitanje. I tu je bilo niz najava da će se ići k mogućnosti da se ti ljudi koji žive u tim objektima te stanove kupe ili kuće, još uvijek nisu riješili svoje stambeno pitanje. Pa evo moje je pitanje kada će se to konačno riješiti da ljudi znaju i da ostanu živjeti tu u Hrvatskoj? Još bih jednom ponovio pitanje, gdje je to APN kupio zemljište, opremio infrastrukturno i koja je to jedinica lokalne samouprave na taj način sudjelovala u ovom programu POS-a? ja ne znam da li je ijedna u Slavoniji i Baranji i Srijemu pa evo pozivam ministra, potpredsjednika Vlade nek kaže gdje će to učiniti.

Prvi se javio poštovani zastupnik Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeći je poštovani zastupnik Branko BAčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa državnim tajnikom i suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Pa i u prvom čitanju smo rekli kako podržavamo izmjene Zakona o poticajnoj stanogradnji koji je već u provedbi preko 17 godina i koji je kao jedna od mjera rješavanja stambenog pitanja u Hrvatskoj polučio svoj uspjeh, a s druge strane svakako da je i u određenim vremenima bio jedan od načina poticanja građevinske djelatnosti odnosno graditeljstva u Hrvatskoj. Činjenica kako to piše u obrazloženju zakona, a to da je u 17 godina prodano preko 8035 stanova odnosno dao je ministar u međuvremenu i novi podatak s obzirom da je čini mi se u Metkoviću prije kratkog vremena su dati na korištenje stanovi, tako da je taj podatak u odnosu na obrazloženje nešto veći i povoljniji, govori o opravdanosti ovog projekta koji je doista riješio značajan broj stanova u RH. Dobra strana ovog zakona jest u tome da omogućuje kupcu stana jeftiniju cijenu stana, angažman jedinice lokalne samouprave, angažman države što se onda jasno reflektira u jeftinijoj cijeni u odnosu na komercijalnu cijenu koja jest na tržištu s jedne strane, a s druge strane na povoljnije uvjete kreditiranja kupca kada ulazi u rješavanje vlastitog stana putem poticajne stanogradnje. Ono što je potrebno izdvojiti, a što se iz rasprave u prvom čitanju, a dijelom tijekom jutrošnje rasprave da iščitati i čuti to je da ova mjera svakako nije dovoljna, pogotovo u okvirima demografskog odnosno smanjenja broja stanovnika napuštanja i iseljavanja Hrvata iz Hrvatske, pa ona ne može zamijeniti čitav onaj paket mjera koji bi pomogli mladim ljudima u Hrvatskoj da ostanu u Hrvatskoj da tu nastave živjeti i da ne iseljavaju. Dakle ne možemo ovaj zakon promatrati kao jedinu mjeru pa u tom smislu i upućivati kritike jer da nije riješila brojne druge razloge koji bi spriječile iseljavanje u Hrvatsku. Dakle to je potrebno nizom drugih mjera, ne samo ovog ministarstva nego i drugih ministarstva rješavati, ali ako govorimo o pristupu poboljšanju uvjeta za život mladim ljudima u Hrvatskoj onda možemo i trebamo promatrati i druge mjere koje se odnose na stanogradnju kao što je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, kao što je Zakon o stambenoj I onda kroz ta tri zakona možemo govoriti koliko i na koji način hrvatska Vlada, resorno ministarstvo i koliko kao država omogućavamo mladim ljudima da uz povoljne uvjete u odnosu na one koje su na klasičnom tržištu mogu zadovoljiti svoje stambene potrebe. Ja mislim da su kroz ova tri zakona, dakle pored poticajne stanogradnje, pored Zakona o subvencioniranju stambenih kredita i pored Zakona o stambenim štedionicama se može za mlade ljude osigurati povoljnije uvjete da mogu riješiti svoje stambeno pitanje. I pored toga slažem se sa svima koji su već tijekom rasprave govorili da bi bilo dobro da se to riješi, osim kupovanja stanova, što je u ruralnim dijelovima Hrvatske, u jedinicama lokalne samouprave koji nemaju takve kapacitete, omogućit za obiteljske kuće, to je već ranijom izmjenom zakona, jednom od ovih 6 postojećih izmjena samoga zakona već ranije riješeno. A to smo u međuvremenu, u međuvremenu je ova Vlada predložila takav pristup i u Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita gdje se opet po još povoljnijim kreditnim linijama omogućuje, uz subvencioniranje kredita, omogućeno je da se mogu rješavati, pored stanova u višestambenim cjelinama, može se rješavati i obiteljske kuće i mislim da je u ovom projektu oko 400 je li bilo, ne znam točno, već riješeno obiteljskih kuća kad je u pitanju sufinanciranje iz ovog modela. Ono što bih ja nadodao, što sam rekao u prvom čitanju, to je kada se utvrdi da smo oko 8035 stanova riješili i da je država aktivirala oko milijardu i 75 milijuna kuna, onda ispada da je to negdje oko 135 000 kuna po jednom stanu angažirano državnih sredstava, dakle to je negdje oko 135 000 kuna i otprilike država se angažira na ovom projektu.

Dakle ovdje govorimo o angažmanu od 135 000 kuna po stambenoj jedinici kroz kreditne linije. Ovdje u ovom drugom projektu govorimo o 100 000 kuna po jednoj stambenoj jedinici bespovratnih sredstava u 4, 5, 6 godina, koliko država izdvaja i pomaže kupcu stana u onom modelu koji ja očekujem da će Vlada s tim zakonom doći vrlo brzo ovdje u Sabor kako bismo i ove godine mogli nastaviti sa projektom subvencioniranja stambenih kredita. Dakle što želim reći, to je da je ovaj drugi Zakon o subvencioniranju stambenih kredita očito primamljiviji jer u relativno kraćem vremenskom razdoblju se kroz taj zakon riješilo 4000 stanova, a ovdje smo kroz 17 godina riješili 8000 stanova i ono što je u ovom Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, ako ga uspoređujemo s ovim dobra strana, to je što kupac ovdje sam bira stan koji može kupiti, to s jedne strane i s druge strane nema potrebnoga velikog angažmana države, nikakvog angažmana jedinice lokalne samouprave, što je u Zakonu o poticajnoj stanogradnji prilično je veliki angažman jedinice lokalne samouprave u smislu osiguravanja zemljišta, komunalne infrastrukture itd., itd. U Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita kupac dolazi u svoju komercijalnu banku i praktički na jednom mjestu rješava sve i to ide značajno brže, značajno brže. Loša strana ovog zakona je, loša, zakon treba pohvaliti i podržati ga i s time nastaviti, ali od zamisli do realizacije to zna trajati često i godinama dok se ne riješi taj cjelokupni projekt, ishođenje građevinske dozvole itd., itd. koji potencijalni kupac prati od prvog dana. Dakle postoji, to sam htio reći, postoji u Hrvatskoj modeli koji omogućavaju ljudima, mladim ljudima da biraju sebi najprikladniji način kako bi mogli doći do svog stana ili obiteljske kuće i za to u Hrvatskoj postoji nekoliko načina kako se to može riješiti, dakle ili kroz ovaj zakon ili kroz poticanje Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ili kroz Zakon o stambenim štedionicama. Dakle država nudi niz mjera koje se mogu realizirati kako bi se jednostavnije i jeftinije moglo riješiti pitanje stanovanja.

Evo poštovani kolega Bačić, evo slušao sam vas pozorno i slažem se s vama da jedan od većih problema u Hrvatskoj je odlazak mladih ljudi. Jasno da će i ovaj zakon pomoći da nam mladi ljudi ne odlaze jer je jedan od najvećih problema ustvari stambeno zbrinjavanje. Ali moje konkretno pitanje i vama, ali i ministru Štromaru je, vi znate problem građevinara, građevinari imaju posla, ali nemaju dovoljno radne snage. Ja svakodnevno govorim sa poduzetnicima, znači nisu samo građevinari u pitanju, ali u ovom slučaju su građevinari. Imam jednu konkretnu stvar. Jedan poduzetnik iz Lomnice mi se javio mailom, kaže da 28.1. zatražio radnu dozvolu za radnike s Kosova, do današnjeg dana nije dobio odgovor nikakav, govori se problem je ambasada, problem je MUP, ne mogu dobiti podatke od MUP-a i to traje znači već sad skoro 6 mjeseci. To je nešto što je neodpustivo.

Vi ste trebali naravno svoje pitanje uputiti kolegi Bačiću, on će nešto odgovoriti, a ne potpredsjedniku Vlade. Dobro, evo kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Prelec, slažem se s vama da je problem radne snage u građevinarstvu izrazito i postoji i izražen u Hrvatskoj.

Ja se slažem s vama da bi Vlada mogla reagirati na način i treba reagirati i reagirala je da se omoguće radne dozvole kako bi se moglo na ovo odgovoriti jer je izražen problem nedostatka radne snage u građevinarstvu.

Evo, na primjeru stana od 50 kvadrata sad će po ovom novom modelu poskupjeti stan za oko 30 tisuća kuna i ne može mladi čovjek policajac u Dubrovniku sa plaćom od 5 tisuća kuna biti kreditno sposoban da si uzme kredit i da kupi stan po ovom POS-u.

Kolega Vlaović, ja sam rekao da kada se izračuna angažman države u ovom Zakonu, on ispada dakle, da je to negdje po stambenoj jedinici 135 tisuća kuna, a kada govorimo o Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita onda su nepovratna sredstva po jednoj stambenoj jedinici prosječno oko 100 tisuća kuna. Dakle, to su podaci koji se lako izračunaju na temelju uloženi sredstava države kroz jedna od ove dvije mjere. Svakako da je to uvijek malo i bilo bi dobro da je više, a ja držim da je prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, gdje vi možete ući u izgradnju stambene odnosno obiteljske kuće po vrlo povoljnim uvjetima, da je to jedna solidna mjere. Nije moguće jednim Zakonom sve riješiti, ja sam to i malo prije rekao, potreban je niz mjere koje će omogućiti ostanak mladih ljudi u tim ruralnim krajevima izvan velikih centara iako je primjetan odljev mladih ljudi i iz velikih centara, a ne samo iz rubnih dijelova RH. Gospodine Bačiću, vi ste govorili o sudjelovanju jedinica lokalne samouprave u poticanoj stanogradnji. Evo, u Dubrovniku znamo da je najisplativiji kvadrat koji se može na tržištu dobiti za takvu stanogradnju neto 1800 eura kvadrat. Pa bih rekla da će u vjerojatno u gradu Dubrovniku kako sada stvari stoje, na snazi biti jedan model dubrovačke stanogradnje koji neće ući u okvir ovoga Zakona, niti onoga što dolazi pod ingerencijom vašega ministarstva u tom smislu evo, ja bih i potpredsjedniku Vlade i ministru predložila jedan sastanak u gradu Dubrovniku i svim ostalim jedinicama lokalne samouprave koje su po nečemu specifične kako bi se ipak iznašao jedan zajednički model ministarstva i grada kako bi se pomoglo naravno mladim ljudima odnosno mladim obiteljima da ipak dođu do svoga kvadrata. Poštovana kolegice Putica, slažem se i znam projekt kojega planira razvijati grad Dubrovnik s obzirom na enormnu cijenu jednog četvornog metra stana u Dubrovniku. Za mlade ljude, pogotovo one zanimanja kad su deficitarna, a o čemu je malo prije govorio kolega Vlaović, potrebno je iznaći još dodatni način da se može pomoći u realizaciji i izgradnji takvih stanova i ja evo i predlažem i pridružujem se vašem zahtjevu da resorno ministarstvo zajedno ne samo sa gradom Dubrovnikom, brojne su jedinice lokalne samouprave koje bi se mogle uključiti i vlastitim sredstvima vlastitog proračuna još dodatno omogućiti povoljnije uvjete kako bi mladi ljudi riješili stambeno pitanje. Takvih projekata ima, takvih zamisli ima i ja mislim da bi se to moglo dodatno još olakšati rješavanje stambenog pitanja ako se uključe više jedinaca lokalne samouprave u rješavanje stambenih pitanja zainteresiranim sugrađanima.

Međutim, tu su cijene stanova najveće. E sada, ima jedan model koji je u Zakonu, ali nažalost nije saživio dovoljno jer nije dovoljno potican a to je omogućiti mladim ljudima nadogradnju ili pregradnju obiteljskih kuća jer u ovom trenutku kad bi netko napravio analizu, onda ćete vidjeti koliko obiteljske kuće zjape prazne ili ako mladi ljudi odu negdje drugdje, naprosto kad roditelji umru te kuće su ruševina. Jer ako dajemo zemlju, ako dajemo komunalnu infrastrukturu za izgradnju stanova, ako bi ... [[Govornik se ne razumije.]] dio utrošili za sufinanciranje kamatnih stopa koje su u ovom trenutku niske i malo popularizirali, mislim da bi postigli ono što imamo jer u ovom trenutku Hrvatska definitivno u obiteljskim kućama ima strahoviti stambeni potencijal, a mi guramo nešto gdje se stanovi mogu bez problema prodati jer su oni stravično skupi. Kolega Šuker, već ste u brojnim izmjenama ovoga Zakona na isti način raspravljali i potičete Vladu da se veći naglasak da na rješavanje i omogućavanje mladim ljudima da ne ulaze, ako nisu zainteresirani u kupnju stanova već da se više okrenu rješavanju izgradnje ili dogradnje, rekonstrukcije obiteljskih kuća. To postoji u zakonima, ali očito to nije u toj mjeri saživilo kao kupnja stanova. I slažem se s vama da možda uz jedan dodatak angažman, uz još povoljnije uvjete bi se moglo omogućiti tamo gdje nema stanova, gdje nema više stambenih zgrada, da se više angažiramo i kao Vlada, ali i kao jedinice lokalne samouprave da se upravo tim ljudima omogući da dograde, urede ili zapuštene zgrade ili da se odluče za gradnju vlastitih obiteljskih kuća.

Uvažene kolegice i kolege, najprije za uvod bi rekao nekoliko riječi o tome, da bi trebalo možda standarde kod poticajne stanogradnje malo popraviti. Trebalo bi propisati, regulirati, da takve nekretnine, takve stanovi, kada se izgrađuju u nekakvih stambenim objektima, zgradama, da moraju imati pripadajući sadržaj u obliku dječjih igrališta, zelenih površina, da bi trebalo inzistirati na održivoj energiji, na solarnoj energiji, na solarnim panelima. Da bi trebalo možda omogućiti da i u oni zgradama, koje su već izgrađene na POS način, znači s poticajnom stanogradnjom, ako je nisu u ono vrijeme, energetski, učinkovito, izraženo na energetski učinkovit način ili da nemaju dovoljno dobru zaštitu zgrade, da bi grijanje u samoj zgradi bilo kvalitetnije. Da bi možda trebalo omogućiti tim ljudima, da putem nove potencijalne stanogradnje, poprave te stvari koje nisu bile dobre na njihovim zgradama, u ono vrijeme kada su građene. Ja znam iz iskustva, razgovarao sam s ljudima, koji nisu bili zadovoljno s tim zgradama, kojima je dolazilo i do prokišnjavanja i podovi su bili izraženi, tako da su bili grbavi i vrata nisu bila dobro napravljena, bilo je raznih problema s tim zgradama. Te standarde bi trebalo svakako regulirati zakonom, tako da se to više ne događa u budućnosti. Potrebno je organizirati nekakav dobar nadzor, tako da se to putem tog nadzora kvalitetno provjeri. No, nije to ono glavno o čemu želim govoriti, glavno o čemu želim govoriti je amandman koji sam dao. Naime, postoji jedan određeni dio ljudi, koji je uslijed životne situacije, uslijed problema o životu, došao u takvu situaciju, da je nekretnina koju je kupio netko, nekim kreditom, morala biti prodana, zbog toga, da bi se taj kredit vratio, pa ljudi ponofno nemaju svoju nekretninu. Kupili su nekretninu, nekretnina je imala hipoteku, ušli su u životne probleme i ostali su bez nekretnina. Pa smatram da bi takvim ljudima trebalo omogućiti, također pravo prvenstva kod kupovine nekretnine, putem poticanja stanogradnje, ukoliko nije prvi put bilo u pitanju poticajna stanogradnja. Znači, predlažem zbog toga da se u čl 21. stavku 2 doda novi podstavak 3 koji bi se u prioritetne, u one koji imaju prava prednosti, kod kupovine, nekretnine, putem poticajne stanogradnje, bili i oni ljudi koji su zbog životne situacije ostali bez svoje nekretnine. Pa da se i omogući i njima, da kroz poticajnu stanogradnju, dođe do nove, prve nekretnine, jedine nekretnine, ona koja će služiti za stanovanje. Što se inače događalo još kod ljudi koji su kupovali stanove putem poticajne stanogradnje? Imam jedan primjer Splitske banke, Splitska banka je varala ljude. Kako ih je varala? Ona bi ugovorila maržu, npr. 2, 3 u promjenjivoj kamatnoj stopi i odredila bi da se svakih pola godine, primjenjiva kamatna stopa mijenja na način da se ona određuje tako, da kamatna stopa iznosi 2 ili 3 plus vrijednost šest mjesečnog euribora. I što se događalo? Euribor je padao i budući da je padalo, Splitskoj banci nije odgovaralo da smanjuje kamatnu stopu, pa se ona pravila blesava. A ljudi kakvi jesu, financijski nepismeni, nisu kužili baš tako reći, da ih banka vara. Oni su to počeli shvaćati tek onda, kada smo mi iz Udruge Franak i ja osobno, kada smo počeli govoriti o tome, kako postoji mogućnost, da osim što je banka ugovorila nepoštenu kamatnu stopu, postoji mogućnost da ih banka vara na način, da je ugovorila pravilno kamatnu stopu, ali onda tu kamatnu stopu koja je pravilno ugovorena, ne primjenjuje. I ljudi su nam se počeli javljati. I mi smo otkrili čitav niz slučajeva, gdje je Splitska banska prevarila ljude, na način, da nije primjenjivala kamatnu stopu koju je ugovorila. I onda kada bi čovjek krenuo prema banci, onda bi banka njemu ponudila, unazad 5 g. da će riješiti problem, na način, da će regulirati kamatnu stopu na pravedan način i da će mu vratiti preplaćene kamate. Zato jer su kršili ugovor. Međutim, koliko takvih slučajeva ima, to nitko ne zna. Tu je nastao problem, znači da je netko dobio stan na temelju poticajne stanogradnje, a onda ga je banka zavaljale za kamatu. Pa taj čovjek onda na kraju nije imao poticajnu stanogradnju, nego je imao nepoštenu stanogradnju, nepoštenu kamatnu stopu u toj poticajnoj stanogradnji. Dakle, moramo paziti da se takve stvari ne događaju u budućnosti. Predlažem da ljudi koji su izgubili svoju nekretninu zbog toga što su došli u tešku životnu situaciju, da i oni dobiju prednost, ako žele ponovno kupiti nekretninu, ako su kreditno sposobni, ako su riješili svoje životne probleme i ako sada mogu možda ipak kvalitetnije otplaćivati svoje kredite. Mislim da bi to bilo pravično, pošteno i da bi to bilo po nekom pravilu jednakosti, među građanima RH. Kolega Alekisić ja se slažem s vama da bi tim ljudima, koji su ostali bez svojih kuća i stanova, ovrhom trebalo pomoći u poticanju stanogradnji. Ali, ja ću napomenuti da takvih puno ima u manjim sredinama, manjim gradovima, manjim općinama, a te općine i gradovi, ugl. nemaju mogućnost da radnje poticajnu stanogradnju nemaju. Oni imaju toliko skromne proračune, da jednostavno ne mogu rješavati problematiku, škola, vrtića, nogostupa, asfalta, ono što je ja bi rekao osnovna stvar. Znači tu bi trebalo intervencija države. Evo, ministar je ovdje, sluša nas, sada je trenutno izašao da vidimo na koji način pomoći tim manjim sredinama. Mi možemo bolje reći, samo nekolicina velikih gradova je ušlo do sada u poticajnu stanogradnju i to je nešto što je premalo. Kako riješiti problematiku manjih sredina, kako da oni isfinanciraju poticajnu stanogradnju i da onda ljudi se mogu uključiti za kupnju stanova u takvim prostorima?

Ja sad ne znam koji bi to bio model. Trebalo bi netko predložiti neki amandman u vezi s tim, ja ga nisam predložio, moj amandman se tiče ovoga što sam rekao. A svakako bi trebalo razmotriti u budućnosti tu situaciju, vidjeti kako bi država tu mogla pomoći, na koji način da i u tim manjim sredinama ljudi koji su opterećeni uistinu životnim situacijama da se i njima pomogne, posebice kad znamo da upravo iz tih manjih sredina ljudi najviše i odlaze van, da napuštaju RH, na kraju će nam se Hrvatska svesti samo na velike gradove a na ostalim dijelovima će ostati pustoš. To nije nikako dobro.

Pa evo ove izmjene i dopune Zakona o poticajnoj stanogradnji zapravo su ono što i stoji ovdje a to je da su izmjene, nažalost ne donose ništa previše novo, radi se više o određenim kozmetičkim izmjenama uz određene stvari koje jesu dobre. Ono što ću reći za ovaj zakon, što sam prijetio ovdje jest znači on postoji nekih 17 g., imali smo 6 izmjena. To je čak zapravo i malo. Ako gledamo koliko smo puno puta mijenjali i neke zakone koji su sistemski čak i važniji, recimo spomenut ću s obzirom da dolazim iz lokalne samouprave, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave kojeg smo mijenjali 17 puta u nepunih 20 g. Vidim zapravo ovdje nekoliko problema na koje bi se želio osvrnut, a već je spomenuto naravno to sve u raspravi ali pokušat ću dati nekakav svoj pogled. Ono što uvijek mi sa lokalne sredine prvo primijetimo a to je da država uvijek nastoji nekako određene stvari prebaciti na jedinice lokalne samouprave. Shvaćajući naravno da se zakoni donose i da vrijede za cijelu RH, međutim određene specifičnosti bi trebali svakako uvažiti.

Ono što su također istaknuli ovdje nekoliko kolega, a to je problem malih gradova.

No, Hrvatska nisu samo veliki gradovi jer ukoliko politika ove Vlade da ravnomjerno se razvija RH, smatram da treba to bili politika svake Vlade, onda smo trebali jedan veći angažman države i veću pomoć za male gradove da tamo osiguramo jedno jače korištenje ovoga instrumenta poticajne stanogradnje. Dakle trebali bi ipak jedan odvojeni pristup i ovo što je bilo također spomenuto, ta razlika između kontinentalne i morske Hrvatske, i sami ste naveli u zakonu ukoliko se zapravo zakon, koliko lokalnih jedinica ga koristi uz našu obalu a koliko ga koristi na kontinentu, to je zacijelo premalo za kontinent, a razlog je svi znamo koji, a to je veća proračunska sredstva s kojima raspolažu naše lokalne jedinice koje se nalaze u primorskoj Hrvatskoj. Ukoliko nećemo tu primijeniti taj jedan odvojeni pristup, onda se bojim da će nam se dešavati ovo što se dešava i dalje, a to je odlazak ljudi iz naših manjih gradova a posebno se to odnosi na Slavoniju ali nažalost stanovništvo gubimo i u krajevima koji su gospodarski razvijeniji. Ja dolazim iz Krapinsko-zagorske županije koja ima najmanje iseljavanja stanovnika u RH, međutim to je sve još uvijek nedovoljno jer nažalost i naše općine i gradovi imaju iz godine u godinu manje stanovnika, a s druge strane gospodarstvo nam jako raste, pada nam broj nezaposlenih i naše gospodarstvo jednostavno novu radnu snagu. Zapravo u tom smjeru sam i prije ministru postavio pitanje kroz repliku i drago mi je da postoje određene mogućnosti kroz ovaj zakon za koji smatram da bi trebali biti naravno malo veći da se osigura i korištenje POS-a upravo za ova deficitarna zanimanja jer naši gospodarstvenici danas u različitim grana traže radnu snagu koje nažalost nema dovoljno. Dakle morat ćemo barem pa osigurati ukoliko već ne možemo spriječiti ponekad iseljavanje mladih iz Hrvatske, onda barem, zapravo ne spriječiti nego ukoliko ne možemo spriječiti taj odlazak recimo iz Slavonije ili nekih drugih dijelova Hrvatske, da barem ti ljudi ostanu u Hrvatskoj ako u određenim dijelovima RH imamo potrebe za radnom snagom onda im treba naravno omogućiti i korištenje ovih instrumenata uz uključivanje države ali i uz jače uključivanje gospodarskog sektora, ja sam ja sam poprilično siguran da se to može postići, ako smo već u bivšoj državi imali slučaj da su brojni jaki gospodarski subjekti radili upravo stambene jedinice za radnike. I još ovo što bih se zadnje osvrnuo, također je bilo spomenuto, a to je mogućnost ove rekonstrukcije obiteljskih kuća, to znam da postoji i kroz onaj program B u samome ministarstvu i članak 30. ovoga zakona o kojem danas ovdje raspravljamo, također to omogućuje, međutim samo deklarativno, smatram da tu leži jedan strahovito veliki potencijal jer znamo da se stambeni fond koji se gradio tamo negdje '60ih, '70ih, '80ih godina je jako veliki, ali danas naravno te kuće vape za obnovom, to su najčešće velike obiteljske kuće i smatram da ukoliko tu damo jedan malo jači poticaj, da također možemo dati doprinos tome da nam mladi ljudi ostaju živjeti u našim manjim sredinama, a ne samo da kroz taj program B omogućimo kreditno zaduživanje kod komercijalnih banaka.

Kolega Vešligaj vi ste se dotakli 3 stvari koje su izuzetno bitne kod POS-a, ja ću samo napomenuti, odnosno ponovit ove dvije stvari. Rekli ste prvo nedostatak radne snage. To je onaj krucijalni problem, već sam rekao u jednoj replici da postoje poduzetnici koji 6 mjeseci čekaju radnu snagu i tu se treba osloboditi, tu je vrlo važno ministarstvo i Vlada koja će osloboditi, ja bih rekao te sve mehanizme koji sprečavaju da radna snaga iz vana dođe što prije do poslodavca. A druga stvar je poticajna stanogradnja kod malih jedinica lokalne samouprave. Ja ću dat jedan amandman u kojem ću predložiti da se tim jedinicama do 20 000 stanovnika omogući, ako imaju na svom području državno zemljište, da im se daruje državno zemljište za poticajnu stanogradnju kako bi ti stanovi bili jeftiniji i prihvatljiviji i jedinicama lokalne samouprave, a jasno i ljudima koji odlaze s takvog područja. To su neke konkretne stvari i konkretne stvari Vlada mora učiniti da bi pomogli tim manjima. Pa evo kolega, kao naravno općinski načelnik svakodnevno se susrećete sa ovim problemima s kojima vjerujem da vam dolaze također vaši građani i znate dobro tu problematiku. Naravno svi mi koji dolazimo iz lokalnih sredina, mislim svi dolazimo iz lokalnih sredina, ali koji imamo odgovornost da upravljamo lokalnim jedinicama znamo koliko je problem, posebno vi koji se nalazite ovdje u Zagrebačkom prstenu gdje ipak postoji jedan veći pritisak za tim stambenim prostorom i naravno tu je i razvijeno gospodarstvo.

Kolega Vešligaj vidim da ste našli i pozitivne strane u ovom prijedlogu zakona. Njegova intencija i jest poticaj da se na neki način deficitarna zanimanja ili mladi ljudi za kojima vape neke, posebno kao što ste rekli manje sredine, da ostanu i da na neki način imaju povoljnije uvjete da bi ih privukli da ostanu u manjim sredinama. Ono to možda niste dovoljno dobro razaznali ili možda niste dovoljno dobro pojasnili, to je da će i država sa svoje razine na neki način se uključiti u najam ili subvencioniranje najma tih stanova, što mislim da je jako dobro. Jednako tako da će se dio troškova moći subvencionirati i da to neće pasti samo na leđa malih ili lokalnih jedinica i ja vas razumijem u potpunosti, neki nemaju te mogućnosti i tu ste sasvim u pravu. Ali kažem još jednom, primjerice Državni zavod za zdravstveno osiguranje ili slično, mogli bi osigurati i to jest intencija bila ovih izmjena da se to dogodi. Pa evo ja sam, dobro ste primijetili, naglasio sam i ove određene pozitivne stvari koje stoje u zakonu.

I znam za ovaj najam i za subvenciju koje stoje u zakonu, međutim očekujem tu jedan jači iskorak jer nam je on jednostavno potreban u ovome trenutku, posebno onim sredinama uz potpomognuta područja gdje imamo jedan rast gospodarstva u onim sredinama gdje postoji jedan jaki pritisak za stambenim fondom, znači tu moramo biti malo ipak konkretniji čak i kad radimo ovakve izmjene.

Iseljavanje iz Hrvatske je potaklo svakako i ovu Vladu i sve Vlade do sada da pokušaju naći rješenje za mlade ljude. Gledajući i promatrajući, a i viđenjem kao obrtnik koji trebamo nekakve radnike vidimo da mladih ljudi u Hrvatskoj skoro pa i nema, govorim osobno o Slavoniji. Istina do sada ja uvijek govorim šta je bilo i šta bi moglo biti, ali do sada sve vlade su se oglušile o nekakvim, a ja neću reći da nije bilo nikakvog poticaja, ali vrlo, vrlo malo. Svi smo živli u nekom komforu, ne planirajući budućnost. Šta nam se desilo? Desilo se da mladi odlaze, više nemate radnika, mi ćemo imati veći problem sa radnicima nego problem sa stanovima, mi u Slavoniji posebno. Lako ćemo doći do stana, ali ćemo vrlo teško doći do radnika. Naravno ovaj zakon treba pozdraviti, ova Vlada imam dojam da se ipak više uključila nego do sada, neki mali pomaci su napravljeni. Agencije za nekretnine vidimo da daju subvencije do 45 godina starosti da mogu dobiti povoljnosti, kredite i sve druge što naravno treba pozdraviti. Ja bih još predložio organizirati stambene zone gdje bi bile potrebne gdje imamo državna zemljišta gdje bi se mogli priključiti i ostale stvari, napraviti i pokušati na taj način mladima pomoći. Šta se još može pomoći? Imamo staračke obitelji, imamo čak mlade negdje ljude gdje su ostali, pokušati dozvoliti oni nasljednici koji nasljeđuju nekakvu staru kuću, pokušati njima dozvoliti da mogu imati da se natječu i da mogu dobiti materijale i određene pogodnosti za obnovu i renoviranje takvih objekata. Nadam se da će se ovim zakonom poticati mlade, međutim moj prijedlog šta još možemo napraviti. Po mom mišljenju mi bi pošto jesmo u jednoj krizi, velikoj krizi za mlade ljude, predlažem da se materijali koji se ugrađuju u kuće oslobode PDV-a. To bi snizilo koštanje kuća, lakše bi se dolazilo do imovine, smanjivali bi se i krediti, poticaji bi bili možda najbolji istina, država to mora i dozvolite. Ako budemo radili kao što smo sve do sada radili, bacali novce, a ne kontrolirano i ovaj dio kontrolirati jako kontrolirati i kažnjavati. Nažalost, do sada sve što se dešavalo govorim ovih 20 godina se niko nije kaznio, govorimo o poljoprivredi, govorimo puno, puno stvari koje znamo svi skupa, znaju i u državi. Na DORH-u ima masa stvari koje se nisu riješile, dozvoljeno je i pušteno u našoj državi da može raditi tko šta hoće i da mu se ništa ne desi. Da ne pričam o plaćanju, poreza, obaveza i da smo to zaustavili mogli bi svima mladima popraviti, da smo ih natjerali da plate poreze, i ja sam obrtnik, da plate poreze ovoj državi, na kraju je to dozvoljeno. Priključci recimo na takve objekte isto treba ili odgoditi plaćanje ili smanjiti plaćanje. Mi na taj način jedino možemo mlade ljude ostaviti, mladim ljudima davati poticaje naravno trebamo još masu drugih stvari napraviti u državi da bi došlo do puno drugih rješenja. Svima trebaju povoljnosti, krediti su kao što kolega Aleksić stalno spominje, podizali nažalost naši građani ne prateć i ne misleć šta se može desiti u budućnosti, a desilo se.

Ali upozorenje i svim mladim ljudima i svima drugima da vode računa kada se potpisuje, kada se krediti dižu.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega MIšiću, imate dobrih zamisli i ja vjerujem da će i država ići u tom smjeru sve raspoložive financijske mogućnosti koje će biti ići će sigurno da se pomogne i mladim obiteljima. Međutim ono na što vas želim podsjetiti to je da je Vlada nedavno na sjednici vlade u Splitu darovala 200 tisuća metara četvornih zemljišta vrijednosti gotovo 50 milijuna kuna za izgradnju POS-ovih stanova za članove akademske zajednice, za branitelje, pa dakle država se već uključuje na način koji može i mislim da je to vrijedan doprinos. Dakle na padinama Mosora i za branitelje i za članove akademske zajednice i mislim da je to dragocjen doprinos. Možda koraci nisu dovoljno veliki da budu odmah vidljivi, ali sigurna sam da svim nastojanjima koji se rade da će se doći u konačnici do onoga što ste vi rekli, ali mislim da moramo biti svjesni da mora biti i financijski održivo i da moramo voditi računa da to i ne naruši financijsku stabilnost. Drago mi je da ste spomenuli branitelje i drago mi je da se čini za njih, posebno se za njih treba učiniti jel stvarno ako gledamo naše branitelje koji su prošli, a znamo suicida koliko su napravili, znamo i čitali smo po novinama koliko ih je bilo u podstanarstvu, koliko nisu ostvarili svoje mirovine određeni ljudi koji su branili, koji mogu dokazati i onda se kaže kasno. Onda ga treba čestit mu kada nije prije … sada mu treba svakako i to dozvoliti. I zahvaljujem se na svim poticajima koji idu u tom smjeru i naravno i našim mladim ljudima koji trebamo ustaviti kako ali evo kažem na ovaj jedan način. A druga stvar, imat ćemo problem sa zapošljavanjem, to će najveći problem Hrvatske biti kako zaustaviti ljude i kako podići plaće. Ja smatram da svaki radnik treba imati sa srednjom školom veću plaću na gradilištu nego onaj koji sjedi u kancelarijama. I to je kraj.

Tradicija našeg naroda je nekretnina, kuća, stan, ali naši mladi ljudi napuštaju RH u potrazi za egzistencijom. Jasno je da ne dobivaju stanove tamo gdje odlaze, nego žive u iznajmljenim stanovima. Da li će se vraćati, dakle mi ulazimo u sustav gdje je pojam mobilna radna snaga i često mijenjanje posla i prekvalifikacije. Dakle, problem aktivno gospodarstvo i lako pronalaženje posla. Što mislite, da li bi trebao i u RH biti najmodavaca kao vlasnika stanova koji će iznajmljivati stanove, bili oni privatnici ili država?

To je jasno nama svima i mi moramo to znati. Ali mi znamo da smo mi tradicionalni narod, mi znamo da smo gradili kuće i bez dozvola i bez urbanizma, radili svojim rukama, izgradili svoju kuću. Bez kredita, mučenjem i ostalo. Međutim, mi smo ušli u EU i upravo nam se to odbija od glavu. Desilo se to da moramo imati firmu koja će to izvoditi i sve ostalo i naravno svi su stali i krenuli korak natrag. Jer vi da nađete danas građevinca na gradilištu koji nije prijavljen, zna se šta se dešava. Ja bih rekao, ako gradi sam sebi kuću i tu dozvolio i gledao kroz prste određenim ljudima, određenim mladim koji se žele boriti u RH, ali evo, moramo poštivati svakako i državu.

Kolega Mišiću, koliko se sjećam vi ste i u prvom čitanju nešto govorili o ovom Zakonu, ako se ne varam, ali nema veze. Tu je državni tajnik pa može ispraviti. Ona najbitnija je, a to je da se ovim prijedlogom Zakona u drugom čitanju daje prioritet onima, omogućuje se zapravo kupnja stanova najmoprimcima. To je vrlo bitno. Nešto kod ovih lokalnih agencija i amandman vezano od Odbora za zakonodavstvo, dakle to je ono što tiče ... [[Govornik se ne razumije.]] , ali mi se svidjelo i drago mi je što ste napomenuli, mislim da sam o tome govorio u prvom čitanju ali ću ponoviti opet zbog mogućih izmjena i dopuna Zakona da jedan dio hrvatskih građana koji živi, pa recimo to tako, cijelom dužinom granice prema BIH, gotovo 900 km, da ne mora samo brinuti o POS-ovim stanovima, već da mogu u svojim mjestima da bi ostali zapravo na tim područjima kroz materijal ili slične pogodnosti, benefite to raditi u mjestima ondje gdje oni to žive, a ne da ih se dislocira iz tih mjesta u stambena naselja gdje su POS-ovi stanovi.

Nama je sad i građevinci u Hrvatskoj, mi ih nemamo. Ali pošto graničim i znam kako stoji situacija u BIH, možda bi bio dobar prijedlog od ministarstva da neke građevinske firme Hrvatske koje posluju u, Hrvati iz BIH sa lakšim odobrenjem mogu ući u Hrvatsku državu i graditi pa i kuće i bilo šta drugo. To bi možda bila jedan isto dobar poticaj, svakako bilo je priče i dodjeljivanju za dječji doplatak i to smatram da su ljudi preko koji rade u Hrvatskoj, pa da mogu imati dječji doplatak da isto od svoje mogu poticati tamo gradnju jer i BIH je isto hrvatski dio gdje Hrvati žive. Prema tome, slažem se potpuno s vama da bi to trebalo i mi moramo ovdje optimizam samo širiti i ovim mladim ljudima i reći da ćemo se za njih boriti i da smo mi upravo ovdje da se borimo za mlade ljude i naše ljude i da ih pokušamo vratiti jer oni nisu baš dobro došli ni u Europi, bilo gdje u svijetu su tamo podstanari, a ovdje mogu biti u svojim kućama i imati, ako gradimo pošteni odnos prema našim građanima, a tako isto natjerati poslodavce da isto tako rade pošteno prema svojim koliko je moguće, al znam da je pitanje troškova kad smanjimo u državi, onda ćemo imati sve. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, ovaj Zakon uskoro bi trebao biti punoljetan, kako su kolege napomenule od 2001. neki su zvali te stanovi Čačićevi stanovi, on je to pokrenuo čitavu tu inicijativu koliko se sjećam što je dostupno iz medija i ovaj Zakon istina, donesen u nekakvim drugačijim vremenima i s nekakvim drugačijim okvirima premda možemo reći da danas, a iz uvodnog izlaganja ministra smo čuli, on ima vrlo velike ambicije. Dakle, ovaj Zakon je sebi stavio za zadatak puno toga, a između ostalog jedna je od stvari na koju sam reagirao replikom kad je uvaženi ministar rekao da će ovaj Zakon omogućiti građanima RH da lakše dođu do stanova. Tu sam ga korigirao, rekao sam nekim građanima u nekim područjima. Naime, ono što se provlači kao sistemska greška u svim našim zakonima, a biti će o tome prilike pričati ovdje u Saboru još, čak i mini porezna reforma koju je ministar Marić ovdje prezentirao, koja je polučila dobre rezultate, sad se u praksi kod povrata poreza vidi kako su opet najnerazvijeniji dijelovi države zakinuti. Ja se bojim da i kod ovog zakona on neće postići taj cilj jer ovaj zakon ne može ići u smjeru demografske revitalizacije RH. On bi mogao ići u smjeru tome da omogući odlazak mladih iz ruralnih područja u gradove. Jer ako i pogledamo malo koje su to jedinice lokalne samouprave koje su koristile ove mjere, uglavnom su to gradovi. Vrlo teško, općine su koristile pojedine od mjera ali ne direktno vezano uz poticajnu stanogradnju uz ovaj model. To su redovito bila darovanje zemljišta na kojem bi se uvjetovalo ugovorom u kojem vremenu nekretnina se mora sagraditi a manje je vezano uz sam ovaj zakon. Dakle popravak ovog zakona u ovom dijelu koji se pokazao u praksi da je problematičan. Nije na odmet reći da se može i pozdraviti. Ali ukupno gledajući ovaj zakon neće postići onaj cilj. Mi u Slavoniji volimo reći štala gradi kuću a ne obrnuto. To je narodna mudrost i u tom dijelu se s tom mudrošću možemo složiti. Imate, vjerujte mi državni tajniče, evo dođite u Slatinu, imate, možete slobodno ponuditi nekoj obitelji besplatno kuću, ljudi će reći ja tu ne želim i ne mogu živjeti. Jednostavno zato što nemaju gdje raditi. I to naravno da prelazi domene ovog zakonskog rješenja, ali ovdje vam govorimo kao predstavnicima Vlade. O tome treba ozbiljno razmišljati jer veliki broj stanovnika, posebno evo u Slavoniji ali zato što poznajem situaciju, možda je i dalje tako u RH su pravili kuće, znate pravili kuće i prave ih još uvijek, grade iz. Kolega Mišić ovdje je možda malo nespretno rekao smanjiti PDV na građevinski materijal u tim slučajevima. Neke stvari su teško izvedive, neke stvari su u praksi, mislim da bi ta mjera bi bila zapravo neprovediva sa stajališta poreznih zakona. Ali ono što vi kao Ministarstvo graditeljstva trebate voditi računa i što je važnije od ovog sada zakonskog prijedloga, vi morate omogućiti sve da građani RH jednostavnije dolaze do svojih nekretnina. Dakle smanjivati sve one parafiskalne namete koji im se stavljaju na teret prilikom gradnje, umanjivati ih. Naravno da tu treba uključiti i komoru arhitekata i inženjera u građevini, treba vidjeti koje su to stvari koje su nepotrebne prilikom gradnje obiteljske kuće, ako je, tko je, svaki građanin treba ishodovati i to treba platiti. Počevši od voditelja gradnje preko nadzornog inženjera. To su možda stvari koje za manje objekte i nisu toliko neophodne. Dakle vi kao resorno ministarstvo morate učiniti sve da ljudi lakše dolaze do same izgradnje nekretnine. A vezano uz ovaj zakon, kažemo u praksi će se vjerojatno pokazati opet da nećemo to u ruralnim područjima nećemo imati taj, polučiti taj uspjeh. Netko je ovdje spomenuo i vezano za osnivanje javnih ustanova.

Ako govorimo ovdje o liječniku ili ne znam učitelju, znate to su onda vrlo male potrebe da bi se u tako nešto krenulo. To govorim samo iz stajališta da ono što se navelo kao obrazloženje zakona neće se na taj način spriječiti demografsko odumiranje ruralnih područja. Ne ovim zakonom. Zakon tu može možda malo poboljšati ali prije svega mislim da je ovaj zakon i to je moj konačni zaključak i stav, ovaj zakon ide u korist jačega, drugim riječima ide u korist onih stanovnika, bogatijih područja i u korist stanovnika gradova što ne treba osuđivati ali to treba jasno reći tako da stanovnici u Slavoniji nemaju zabludu da će im ovaj zakon pomoći. Na primjeru Osijeka državni tajniče, vidim da klimate glavom, na primjeru Osijeka se to pokazalo. I ono što isto morate voditi računa, ne smije se događati da sasvim slučajno zemljište koje se prodaje za tu namjenu da sasvim slučajno vlasnik tog zemljišta onda preko njegovog poduzeća pravi, izrađuje dokumentaciju projektnu. Pa onda sasvim slučajno jedna od njegovih tvrtki vrši izvođenje radova. Preko javne nabave u RH prolazi 50 milijardi kuna. Treba poticati građevinski sektor ali ne na taj način da se opet pojedinci na temelju toga bogate a da se ne postiže onaj početni cilj koji želimo ostvariti. Osobno smatram da nema razloga da se ovaj zakon ni ne podrži, on ide u smjeru da poboljša stanje ali nakon 18 godina mislim da neće uspjeti dostići ono za što je bio prvobitno namijenjen, osim kažem u ovim slučajevima gdje su nekretnine puno vrijednije nego li je to danas u Slavoniji a ne samo u Slavoniji, u mnogim, mnogim regijama.

Prva je poštovane zastupnice Marije Jelkovac. Izvolite. Ne mogu se tu s vama složiti. Naime, mladi čovjek i mlada obitelj prvo što želi a to je svoj životni prostor da bi mogao dalje planirati obitelj, da bi se mogao osamostaliti. Naravno da to nije jedino što može sveobuhvatnu pomoć u rješavanju tog problema. Ali kroz niz drugih zakona i mjera koje Vlada poduzima, kroz projekt Slavonije, naravno da će se u globalu kada se sve te mjere budu sagledavale zajedno sigurno biti vidljivi i rezultati.

Kolega Žagar, spomenuli ste maloprije PDV, u mom izlaganju sam ja da, tom sam dao akcent. PDV bi se mogao izbjeći, mogao bi se dodijeliti, ustvari oprostiti ako se napravi troškovnik jedne kuće koja se obnavlja ili jedne kuće koja se pravi nova. Na taj materijale koji se ulažu u tu kuću može se to napraviti da nema PDV-a kada bi država naravno imala toliko novaca, nažalost znam da ga i nema dovoljno. Ali bez obzira i na sve to, to je velika stvar i to bi poticalo naše mlade ljude jer ja živim dole u Slavoniji, znam kako stoji situacija, znam da nije dobro, znam da ova Vlada istina, pokušava rješavati to, a preko noći se ništa neće riješiti, ama baš ništa, a mi moramo krenuti, evo i krenuli smo sa nekakvim zakonima koji su po meni dobri, s tim što bi evo, kažem prijedlog moj bio PDV i to bi bilo i priključci na takve kuće.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naravno da neće, jedan zakon ne može riješiti puno toga, ali morate priznati da je Vlada pokazala političku volju i da je zapravo ovo jedan kamenčić u jednom mozaiku u kojem bismo trebali imati i mjera i aktivnosti vezano za jednu demografsku politiku, a podsjetit ću vas 2006. godine smo imali jedan nacionalni program, nacionalnu populacijsku politiku gdje su doneseni i programi i mjere i aktivnosti kod svih ministarstava, institucija u RH, naravno neki se od njih nisu provodili. Dobro ste rekli da kod vas kažu u Slavoniji da štala gradi kuću i to je istina, ali ono što sigurno trebamo jest mijenjanje društvene klime. Dakle sada kad se gomilaju problemi odlaska mladih vani, kad nedostatak radnika, kada imamo lošu demografsku sliku, dakle sazrilo je vrijeme da svi zajedno možemo doprinijeti što je moguće boljoj demografskoj slici u RH. Htio sam i kolegi Mišiću odgovorit, ali mogu sad iskoristit priliku, nije potpredsjednik Sabora vidio da sam se javio. Dakle slažem se s ovim prethodnicima svima koji su replicirali, ovo je jedan dio čitavog postupka. Ono što ja nekako upozoravam, ne samo ja, nego mnogi kolege, ja sad govorim sa svoje perspektive u Saboru, a ne vidim sluha u ministarstvima. Ovaj zakon osim što ima zadaću omogućit mladim ljudima da dođu do nekretnine, on potiče građevinski sektor, ali u tom sektoru moramo uvest reda. Sad se malo pokazalo da zbog nedostatka ljudi se cijena rada diže, a znate šta je glavni problem ove države? To je porazno i zbog toga ja mislim da i mladi odlaze, ne vide perspektivu jer vide da se isplati ne raditi u odnosu na one koji rade, a rade za minimalne plaće ili su na kraju krajeva u mnogim slučajevima čak i ne budu plaćeni jer je poduzeće ode u stečaj. Hvala potpredsjedniče. Kolega Žagar koristili ste ovu uzrečicu štala gradi kuću, da. To je nažalost nekad vrijedilo, danas može vrijediti, ali u svakako drukčijim okolnostima i drukčijim uvjetima. Ali zašto sam se javio za repliku? Naime, i kroz Ministarstvo graditeljstva i kroz neka druga ministarstva postoje i neke druge vrste subvencija, ne samo za POS. Postoje subvencionirani stambeni krediti tako da i u ruralnim krajevima gdje je eventualno lokalna samouprava ili možda nije isplativo graditi POS s obzirom na broj jedinica, isplativost stambenih, isplativost gradnje, znači može se riješiti stambeno pitanje. I onaj dio naravno da nismo u toj mjeri, neću reć optimisti, ali da je to jedina mjera po pitanju demografske obnove ili odlaska mladih ljudi, svakako ne. Ali je svakako da je jedan od primjera i modela koji može pomoći u tome da se što manje ljudi iseljava iz Hrvatske.

Ono što Hrvatskoj isto nedostaje, vi ste dugi niz godina gradonačelnik i vjerojatno ste uspješan gradonačelnik kad vas ljudi ponovo biraju i vjerojatno ćemo se samo složiti, sad mi nemate pravo odgovoriti, možda drugom prilikom, Hrvatskoj treba decentralizacija, ali u pravom smislu riječi, fiskalna decentralizacija da se može vidjeti s koliko novca raspolažu pojedine jedinice lokalne samouprave. Istina je da mnoge ne bi u tom slučaju opstale, ali se onda mora tražit model na koji način bi mogla opstati. Tako da građani preko svojih predstavnika mogu za sebe tražit ono što je njima najoptimalnije.

Kolega Žagar, vi ste u raspravi izrekli ono što je bitno, a to je da zakon udovoljava intencijama zbog kojih je napisano. Intencija ovog zakona nije da bude neki tajni kozmički sastojak koji će dovesti do demografske obnove, do oslobađanja vitalnih snaga, nego da riješi jedan problem koji je definiran i koji postoji u Hrvatskom društvu. Ukoliko je ovaj zakon spreman odgovorit na izazove koji su uočeni u hrvatskom društvu, to je dobar zahtjevi dobar zakon. Ukoliko ne, onda se slobodno možemo upustiti u ove rasprave hoće li to dovesti do demografske revitalizacije, ali ukoliko ulazimo u to rasprave, onda shvatimo da je bitnija kriza u Hrvatskoj od demografske, a to je demokratska kriza zato što raspravljamo o stvarima za koje nismo pozvani i koje nisu niti predmet niti problem zakona a niti predmet niti problem javnog interesa kad se radi konkretno o ovom slučaju.

Kolega Žagar, vi ste se dotakli nekoliko stvari u raspravi o ovom zakonu, međutim ovaj zakon iskonski kad je donošen je bio nakana da pomogne mladim ljudima, onda se trebamo povuć s druge s druge koliko mladi ljudi imaju mogućnosti da se zaposle, koja im je visina plaće i koliko su kreditno sposobni. I tu završavamo priču. Međutim ono što nije dobro kad se u raspravi počne licitirati sa poreznim oslobođenjima. To je najgora stvar koja može biti. Ovaj zakon predlaže mjere kako da mladi ljudi dođu lakše do stana ili obnove obiteljsku kuću a neki drugi trebaju naplatiti poreze i te poreze lijepo staviti na prihodovnu stranu proračuna a mi zbog transparentnosti javnih financija na rashodovnoj strani proračuna trebamo vidjeti koliko ćemo izdvojiti za ove mjere. Mi ovdje raspravljamo o mjerama a te mjere su onolike kolike su nam fiskalne mogućnosti i mislim da o bilokakvom poreznom oslobođenju naprosto predlažemo nered a ne red i pomoć.

Pa uvaženi kolega Žagar, evo očito je onaj dio koji se odnosi na demografiju izazvao najveći broj replika jer ste spomenuli da to neće doprinijeti rješavanju problema demografije. Sigurno neće riješiti ali dal' stvarno mislite da neće doprinijeti? Jer ovo je jedna od mjera za zadržavanje mladih u Hrvatskoj na području, kao što je već bilo rečeno, jedna od mjera i vjerujem da je to u kontekstu bilo da neće u potpunosti riješiti ali da će pomoći rješavanju, sigurno, i to na svakom području bez obzira radi li se o Osijeku ili radi li se o nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave u nekom drugom djelu RH.

Slijedeća rasprava je ona poštovanog zastupnika Steve Culeja. Meni je jako žao što ovdje ne vidim ministra, što je morao izaći i što ne vidim ministricu graditeljstva, gospođu Mrak-Taritaš. Da li ćemo uspjeti u nakani, da li ćemo moći to privesti cilju, pozitivnom cilju a da nam se ne desi ovo što nam se dešava, moramo prvo vidjeti, ovo je posljedično stanje u koje mi sada nazovi uživamo. Što je posljedica? Posljedica je to da su mladi otišli, posljedica je to da kad Slavonijom prođete u noći u 9, 10 sati navečer od Cvelferije do Vukovara, recimo u 9 sati kad prvi mrak pada sada, da svjetlo gori na svakoj četvrtoj, petoj kući, da radi samo javna rasvjeta ako je ima. Kada uđete u Vukovar, kad pogledate zgradu, pored Vuke da vidite da pola stambene zgrade nema svjetla. Kada vidite puste ulice, nema mladosti. Zašto ih nema? A ja se sjećam onih loših vremena poslije Domovinskog rata, onih loših, Tuđmanovih kako kažu vremena, kada sve vrvilo od kombi vozila, džipova punih radnika koji su jurišali sa bauštele na bauštelu, koji su pa mogu reći u vrijeme poplava u Gunji jurišali u Gunju, išli su u obnovu. Sjećam se autobusa punih branitelja koji su samoinicijativno otišli nakon poplave i očistili Gunju, Rajevo selo i ostala sela od naplavina, od mrtvih životinja i os sve nečistoće koja je kasnije moguće i nekome naplaćena. Sjećam se puno poduzetnika, obrtnika, zidara iz mojeg mjesta a bilo ih je 6 samostalnih, sada još su 2 aktivna koji su imali radnika napretek ali koji sa odmakom i sa sve manje poslova i završetkom u Gunji, koji su počeli i otpuštati radnike i mane ih plaćati a iz razloga što su morali dakle, morali su izvođaču radova a oni su podizvođači jer svaki natječaj je imao svog izvođača koji je bio glavni nositelj posla, pa je on sebi birao te podizvođače a on je sebi uzeo svoj šap, svoj tal ili kako to već zovu, svoju pinku, pa su ti radnici morali otići van i potražiti sebi posao, negdje vani u nekim boljim zemljama koje bolje raspolažu sa svojom imovinom.

Primjer o tome govori gospodin Radimir Čačić, to je govorio javno na televiziji a mnogima da bi se podsjetili na to, ja ću pročitati. Izgradnja 38 POS-ovih stanova u Osijeku, u studenome 2013. godine kao ministrica graditeljstva, upravo je Mrak-Taritaš izdala pozitivno mišljenje za otkup zemljišta na kojem će se graditi stanovi i to po višestruko većim cijenama od realnih. Tako ispada da je APN naloženo da zemljištu u osječkom stjenjaku otkupljuje od 340 eura za kvadrat iako je najviša cijena koja se danas može pronaći na Njuškalu 7 puta manja i iznosi 40 eura. Zemljišta u centru Osijeka otkupljivala su se po 540 eura za kvadrat, iako se najskuplje zemljište tamo danas, prodaje za 3 puta manji iznos. Svaki otkup podložen je javnoj nabavi, ne može se odlukom ministrice dati APN-u ovlasti da otkupljuje direktno od vlasnika ili od posrednika, a da se to na tržištu ne provjeri. Tako nešto, po mom dubokom uvjerenju, apsolutno je podložno svakoj istraži. Ovo je suprotno temeljnoj ideji POS-a i zloupotrebe tog projekta, u POS-u u zemljišta treba dodjeljivati i povoljno prodati jedinica lokalne samouprave, a ne da se otkupljuje od privatnih vlasnika. Projekat koji je imao posve drugu ideju, ovome se pretvara u mogućnost da se na vrlo neobičan način stvaraju ekstra profiti, a vrlo je moguće da se radi o kriminalu. Svakako je bilo nužno usporediti cijene na tržištu, natječaj i javna nabava, jedna su od načina kako često raditi i lako je usporediti koje su realne cijene. Ja ću kao član antikorupcijskoga vijeća, sam postavio pitanje, da li je moguće da mi u Hrvatskoj državi nemamo nikoga kažnjivoga za korupciju. Nemamo, bila je istraga svojevremena protiv Tihomira Rončevića, vezana za kamione i nije urodila plodom. Novaca nema, nema optuženih, ima jako puno ovakvih slučajeva koje bi DORH trebao čuti, po mogućnosti istražiti i procesuirati, ali to mi u Hrvatskoj nećemo doživjeti, zato što mnogi ne rade svoj posao. I mi ovdje, zastupnici, ja sam novi, mlad, ima nas ovdje puno, gledamo vas, koji ovdje već desetljećima i 20 g. koji sjedite, pa se pitamo, da li je netko od vas, slično ovako nešto u svojem vremenu pronašao, pročitao i iznio ovdje u Hrvatskome saboru. Da li postoji to, kada znam da u Gunji je cijena kvadrata stambenoga, obnova je bila 1700-1800 eura. Zamislite slijepa ulica u Gunji, koja vodi u šumu, zadnja kuća do šume 1700 eura kvadrat obnove. A da još bude interesantnije četka za wc šolju, komadić plastike iz Kine 281 kn, a cijena je od 4-8 kn. I to nikoga ne interesira. Mi možemo donesti 100 zakona, tko će te zakone provoditi, tko će ih kontrolirati, tko će sankcionirati ovakve nebuloze. Zato je hrvatska mladost otišla, a mi hrvatskoj mladosti koja je otišla, diljem svijeta, znate što možemo ponuditi u našoj stanogradnji?

Izvolite. Zahvaljujem dopredsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja. Moram reći da je ovim izmjenama i dopunama zakona o društvenoj poticajnoj stanogradnji, puno toga pozitivnoga. Pa stoga mi je danas ova rasprava malo čudna, jer kad ju slušam, pa kad sam ju slušala u prvom čitanju, nije mi bilo jasno, zašto su stalno isti argumenti, iste kritike, primjedbe, savjeti, pa sam išla još jedan put pročitati ovaj vaš prijedlog, i onda sam pročitala sve ovo danas što smo rekli, da se iznijelo na prvom čitanju dosta kritika, a vidim da su predlagači, u biti, naša Vlada da su odgovorila da puno ovih primjedbi koji su danas i prošli put rečene u biti nalaze se rješenja, za njih se nalaze u zakonu. Sada, ne možemo reći da su svi zastupnici pobrkali lončiće, jer ih je puno u manjini sam, pa možda neće mi ta konstatacija proći, ali možemo istaknuti jednu činjenicu, da je još potrebno dosta oko ovog zakona komunicirati, informirati i bilo bi ružno da ja sada dam vama kritiku, s obzirom da puno dobrih prijedloga je doneseno. I naravno, dosta se je govorilo oko nepravilnog korištenja, objekata, stanova ili svega što je dano. I jako je važno naglasiti sve te pozitivne na kraju, danas rasprave, odredbe, da se je ovim zakonom propisala dokumentacija, koju trebaju dostaviti javne ustanove, da bi se dokazalo svrhovito korištenje sredstava, odnosno, nekretnine i svega ostaloga iz programa POS-a. I naravno da smo svi naglašavali, ja kao mlada osoba, znam, kada živiš u kući, nekako to i više podići na demografsku obnovu, nego kada imaš nekakav stan, pogotovo ako je on mali. Također dosta je kolega naglasilo, da se treba ovim programom poticati izgradnja kuća, nadogradnja, to je u biti već u ovom zakonu, pa želim naglasiti našim građanima, koji nas slušaju, da ovim zakonom se upravo to i potiče. I naravno da nam je svima važno da taj sustav kontrole bude jak i svi ti provedbeni akti da budu dobri, jer iako su sve ove, rezultat i cilj POS je human POS programa, ali kada netko to zlouporabi, kada se ne formalno, ali ustvari među stanovništvom određene općine i grada kada se zna da je možda neki stan prodan, ustvari nije prodan u pravom smislu riječi, nije ni proveden ni u zemljišnim knjigama ni na sudu, ali nekako ljudi to između sebe, već dogovore jedan ugovor i odnos koji nije formalna. Naravno da su potrebne kontrole za isto, ali nemojmo se zavarati, mi dok smo bile kao studentice ja i moje kolegice u Ljubljani, kolegicama u Grazu, su isto tako ponuđeni najmovi u stanovima koji su za zaštitu nekakvih osoba koje su zlostavljani, koji su u istom nekom programu socijalnom i trebaju biti namijenjen upravo osobama koje su oštećene ili koje imaju razne životne prilike, a u biti se vrlo otvoreno nude studentima iz Hrvatske koji su došli na razmjenu u tu državu, tako da sigurno će tih anomalija i biti i uvijek ih ima. Što se tiče stavka 4. članak 1. tu govorimo i to je ključno i naglašava se da se može dodijeliti građevinsko zemljište, oprema za stanovanje i druga sredstva. I naravno da će biti potrebno informirati, educirati jedinice lokalne samouprave njih sedamdesetak je koristilo ovaj program kako da raspišu te programe, ponuditi im i pomoći, a u biti i oni se moraju malo tu staviti da i sami to iskoriste i pokazati jednu inicijativu. Jer ja osobno kao zastupnicama sam ovdje prva koja kritizira kada se decentraliziraju samo obveze prema jedinicama lokalne samouprave. Ali moramo ovdje konstatirati da jedinica lokalne samouprave s ovim zakonom odnosno izmjenama i dopunama ovog Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji dobile dosta i ovlasti, tako da mogu same definirati dosta i procedure i uvjete za provedbu ovog programa. Isto tako u članku 1. se spominju vojne osobe, policijski službenici i službenici i namještenici i sada ministar je spominjao da ovim izmjenama se usmjerava zakon i prema osobama koje su deficitarnih zanimanja. E sada moje kolege kada pričam s njima koji su liječnici pošto je ministar spomenuo liječnike kažu da nisu sigurni, možda ste vi već provjerili jeli ta odredba baš primjenjiva u svakoj onoj potrebi kada trebamo liječnike, jesu li oni svi državni službenici ili namještenici ili možda treba nekako drugačije pristupit, ali ste spominjali i da jedinica lokalne samouprave mogu otkupiti stanove pa im po svojim uvjetima davati u najam osobama različitih zanimanja deficitarnih zanimanja i slično. Dobro je da se u članku 10. propisuje da se osnivaju javne ustanove koje će provoditi taj program za razliku od prijašnje definicije koje 30. rujna do kraja tekuće godine ili do zadnjeg dijela tekuće godine dostavljaju taj program kako će koristiti, kako će društveno poticati stanogradnju odnosno stambeno zbrinjavanje koje se od strane ministra zaduženog za građevinarstvo odobrava. I mi često primijetimo kada koristimo nekakva europske sredstva ove kampanje razne kojima se to promovira. Ja ne želim reći da se sada treba uložiti veliki novac u reklame, ali stvarno jedno informiranje želim naglasiti da je definitivno potrebno i naravno oni koji su primijetili da je ovaj zakon dobar onda predlažu razne odredbe koje se tiču drugih zakona i resora, ne žele reći da je to sada nije dobro, dobro je da … temu i da o njoj raspravljamo, ali stvarno o PDV-u o puno tih nekih stvari smo raspravljali u prvom čitanju, dobivena su obrazloženja i ovaj prijedlog zakona ih nije moguće ugraditi.

Poštovane kolegice i kolege. Nažalost malo nas je ovdje, ali tema poticajne stanogradnje odnosno Zakon o poticanoj stanogradnji izaziva svakako pažnju, međutim odmah ću reći da je ovaj zakon i ova praksa potpuno nepotrebna u Hrvatskoj. Ne samo da je nepotrebna nego je štetna, a ja ću vam to pokazati sada na nekoliko primjera odnosno argumentirano kao što to uvijek radim i ne želim prosipati se ovdje populističkim izjavama.

Mladi ljudi uglavnom nemaju posla, oni su kreditno nesposobni, s druge strane ako se zaposle rade njih 90% radi na određeno vrijeme prema tome opet su kreditno nesposobni. Zagovornici POS-a kažu pa čuj oni imaju subvencionirane kamate, ali gospodo vi koji to govorite te subvencionirane kamate platit ćemo mi svi porezni obveznici. Zašto? Jer se kamate subvencioniraju bankama iz državnog proračuna, dakle u ovom programu jedinu pravu korist imaju bankari, banke koje dobro zarađuju na visokim kamatama, ali i drugu veliku korist imaju izvođači radova koji su klijentelistički najčešće vezani uz projektante i zagovornike ovog modela, a to je uglavnom stranka HNS koja je izmislila ovaj program, a vidimo da njihov potpredsjednik Vlade koji sada održava ovu Vladu na životu da on upravo vodi taj program i da njega najviše i jedinoga ga zanima POS vidite, graditeljstvo, a danas smo čuli ovdje niz kritika od stranih HDZ-ovaca da se u lokalnim sredinama otkupljuju zemljišta koja su puno skuplja nego što vrijede, da izvođači radova ugrađuju loš materijal često puta itd. Ali dobro da ne bi moja kritika bila smo kriticizam bez podloge poslušajte sada dobro. Ovih 5,5 tisuća stanova koji su napravljeni u proteklih deset godina ako je njihova vrijednost 7,5 tisuća kuna ne samo prosječna cijena u Hrvatskoj, prema tome koliko bi to znači tisuću eura što bi rekli, koliko bi to koštalo? Zašto vas ovo pitam? Zato što Hrvatska svake godine za svoj državni dug bankama plaća 11 milijardi kuna kamata. Ponovo ponavljam, refinanciranjem uz kamatnu stopu od 2% što je bilo moguće od 2008. pa dalje moglo se svake godine štedjeti 5 milijardi kuna. Za 5 milijardi kuna može se izgraditi 6660 stanova od 100 kvadrata i koji vrijedi 7,5 tisuća kuna. Gospodo, samo u jednoj godini da se uštedjelo refinanciralo na ovaj način kako stranka Promijenimo Hrvatsku, naši eksperti se zalažu, samo u jednoj godini da se uštedjelo 5 milijardi kuna, moglo se podijeliti ljudima. Ponavljam, podijeliti, bez naknade 6660 stanova. Pa sad pomnožite to sa 10 godine, nema toliko mladih ljudi u RH koliko se moglo njima besplatno stanova podijeliti. E vidite, ovdje treba zastati i pitati se što vi u stvari potičete? Netko bi rekao, pa čujte, pa time se zapošljava građevinski sektor. Ali ne otvarate temu zašto se plaća 5 milijardi kuna više kamata na državni dug nego što je normalno, nego što treba. To ne dirate. Pa zato vam stalno govorim i stranka Promijenimo Hrvatsku nudi radikalnu promjenu. Ovo je vrijeme za radikalne promjene, ali pozitivne. Ovaj POS, koliko god vi njega gladili, mijenjali ovako i onako, on neće pomoći mladim ljudima da ostanu u RH. Oni i dalje se iseljavaju iz naše Hrvatske. Prema tome, monetarna reforma je pitanje svih pitanja i reforma pravosuđa. Ali sad govorim o monetarnoj reformi. Ako ne ... [[Govornik se ne razumije.]] monetarni sustav na čelu sa HNB-om koja štiti interese bankarskog lobija, a ne građana Hrvatske, a ne posebno mladih ljudi, onda mi sigurno nećemo uspjeti u tome da ih zadržimo u Hrvatskoj, a vidite, plan poticane stanogradnje ima za cilj upravo da zadrži mlade ljude. Pa ako ste to počeli raditi prije 15 godina, a to su koalicije SDP-a i poslije toga koalicija HDZ-a i svih koji ste o tome govorili, pa vi morate prvi reći da niste uspjeli u tome. Vi jeste prodavali stanove, ali su se ljudi još brže iseljavali, posebno mladi ljudi. To je totalni neuspjeh i to je punjenje džepova bankarima i izvođačima radova koji su bili s vama povezani dominantno se tako to radilo. Kada pogledamo tržište stanova kad o tome govorimo, neprodanih stanova, njih oko 90% neprodanih stanova nalazi se u portfelju banaka koje ne žele spuštati njihove cijene, pa prema tome opet vidimo odakle dolaze ključni problemi. Zato sam još prije dvije godine se zalagao da pitanje visokih kamata, kreditiranja građana, mladih ljudi, poduzeća, monetarne reforme, da dođe kao tema na plenarnu sjednicu ovog Sabora. Nikada nitko to nije htio uvažiti. Ovako se neće riješiti ni jedan ključni problem u RH, vi ljudi koji ste vodili do sad Hrvatsku ili u Vladi ili u Saboru, vi to ne znate, vi nemate viziju. I zato pozivam građane, posebno vas mlade ljude da podržite ovakve programe koji jedino nude, to je jedini način da ostanete u RH da se obračunamo sa lošim političarima, sa lošim programima, sa strankama koje su vas dovele u ovu poziciju. Zato vas pozivam da podržite monetarnu reformu, da ne punimo džepove bankarima i političkim uhljebima i strankama koje trguju oko toga, nego da se zaista fokusiramo na one programe i viziju koja je realna, koja vama nudi mogućnost ostanka u Hrvatskoj. Stranka Promijenimo Hrvatsku zato umjesto ovih kozmetičkih zahtjeva i moram tako reći, bez idejnih rasprava, bez ikakvog važne promjene, nudi vam pozitivan radikalan prijedlog, uštedimo, a mi znamo, ja sam vam o tome govorio nekoliko puta ovdje u Saboru, možemo uštedjeti 5 milijardi kuna godišnje, a za 5 milijardi kuna možemo sagraditi 6660 stanova i sve ih podijeliti mladim ljudima i obiteljima bez naknade, naravno uz ugovor da ostaju u ovoj zemlji, a time će lakše naći i posao.

Kolega Lovrinović, ako je za ovaj Zakon krivac kao što ste rekli HNS, ja sam onda jako ponosna. I sigurno su zahvalne sve one mlade obitelji koje su svoj stambeni prostor osigurale si upravo na ovakav način. U svojoj diskusiji govorili ste o tome kako to nije dobar Zakon, kako to ne valja. Pomiješali ste Zakon o poticajnoj stanogradnji i Zakon o stambenom kreditiranju. A zapravo kroz sve ove brojke koje ste iznosili postavili ste se kao da je životna tematika, a vi u svojoj sobi radite raspored tih sredstava. Život je nešto sasvim drugo. Još jedanput napominjem, ako je krivac za ovaj zakon HNS, ja sam onda još dodatno ponosna na svoju stranku HNS. Poštovana kolegice, ja se potpuno s vama slažem kada ste rekli život je sasvim nešto drugo, kako za koga. Za one koji su ugroženi i koje ste proteklih godina doslovno protjerali iz Hrvatske, oni su taj život morali pronać u inozemstvu, a vidimo HNS-u i svima koji su vladali proteklih godina, svima je dobro. I problem i jest u tome što ne vidite kakva je Hrvatska, a Hrvatska se nalazi u teškim problemima. Ja dobro znam što je Zakon o stambenom kreditiranju, a što je o poticajnoj stanogradnji i jedan i drugi nisu u interesu mladih ljudi.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi je u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Anton Kliman. Nakon njegovog izlaganja ćemo imati onda iznošenje stajališta u ime klubova.

Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu, prvi u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e se prijavio kolega Branimir Bunjac. Nema ga, gubi pravo na govor. Sljedeći je u ime kluba SDP-a kolega Marko Vešligaj. Nema ga, gubi pravo na govor. Sad je u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-u poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle jedan tehnički zakon koji s druge strane unosi i određenu novinu i ima tri karakteristike koje ga čine zanimljivim, osim naravno u sasvim praktične svrhe gdje je vrlo zanimljiv za ljude koji se bave carinskim zastupanjem. Prva ta karakteristika čini mi se vrlo jasno razlikovanje o čemu često ne vodimo računa i kad razgovaramo o europskim direktivama i našem članstvu u EU vrlo često se onako paušalno to ocjenjuje kao mi samo prepisujemo europske direktive. Pa u ovom zakonu se vrlo jasno vidi razlikovanje između europske regulative i autonomne nacionalne regulative, dakle mogućnost i jednog i drugog i mogućnost komplementarnosti između Europske regulative s jedne strane i s druge strane nacionalnog zakonodavstva, dakle onog što se autonomno može regulirati u samoj Hrvatskoj. Druga zanimljiva karakteristika je i novina koju ovaj zakon na nacionalnoj razini u tom pogledu donosi je omogućavanje, i to mi se čini zapravo glavnim sukusom ili biti ovog zakona, je omogućavanje carinskog zastupanja tvrtkama koje imaju poslovni nastan u RH. E sad iz Europske direktive zapravo proizlazi da to originalno, pa bi tu mogla možda neko pojašnjenje, da to originalno nije bilo predviđeno i u tom smislu se ovim nacionalnim zakonodavstvom specificira mogućnost da tvrtke koje imaju poslovni nastan u RH također se mogu baviti i carinskim zastupanjem. Da li je to naprosto ostavljeno na volju državama članicama da dodatno same reguliraju ili je to na neki način prazan prostor ili je to modifikacija europske direktive, to bi bilo možda zanimljivo čuti od predstavnika Vlade. I treći element koji ovaj Zakon donosi sa sobom je pojednostavljenje cijele procedure. Dakle, u ovakvim stvarima je jasno ako su odredbe jednoznačno, pojednostavljenje je uvijek plus. Dakle, pojednostavljenje uvijek znači i lakše poslovanje i lakšu kontrolu pridržavanja pravila, a i lakše pridržavanje pravila od strane onih koji se bave carinskim zastupanjem.

Završna riječ poštovanog državnog tajnika Zdravka Zrinušića. Izvolite. koje spominjete, kolege mi sad tu dodatno pojašnjavaju carinske uprave da je ... [[Govornik se ne razumije.]] tzv.. certifikat na razini EU, pa ako se ispune ti uvjeti, u biti tada se može i na nacionalnoj razini djelovati i u dijelu poslovnog nastana. Tako da nije neka novina koja inače se ne primjenjuje kako mi prenose kolege u drugim državama članicama.

To su: - Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Prvo čitanje, P.Z.E. br. 342 i - Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referente vrijednosti Drugo čitanje, P.Z.E. br. 287 Slažete se da objedinimo raspravu o te dvije točke jer su povezane? Onda predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Zakona, a za ovaj slijedeći P.Z.E. 287 za drugo čitanje Zakona. Naravno, za taj se amandmani mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su o oba Prijedloga proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvu financija, gospodin Zdravko Zrinušić. Izvolite.

o onome što se na financijskom tržištu može dogoditi. Ovdje smo reagirali, što ste i vi napomenuli, da možda ovaj naziv nije baš spretan s obzirom da to kaže upakirane investicijske proizvode pa možda možemo pronaći neki bolji koji više odgovara duhu našeg jezika, ali evo to ostavlja se mogućnost da se u drugom čitanju da prijedlog i sugerira. Ono što ste i sami napomenuli, dakle u ovom prijedlogu zakona se i u samoj uredbi daju ključne informacije za takve specifične investicijske proizvode gdje bi onda zaista mali ulagatelji i investicijski osiguratelji zapravo mogli imati kompletnu informaciju o tome što se između ostalog nudi kroz investicijske proizvode. Prvenstveno se to odnosi na police životnog osiguranja, zatim ulaganja u investicijske fondove i slično, prema tome sve je to ono što do sada možda nije bilo dovoljno jasno istaknuto, niti su se mogli dobiti prave informacije prije smog ulaganja. Ovdje je određeno tijelo nadležno isto tako za provođenje nadzora a to je HANFA koja je i do sada imala u svome djelokrugu poslova nadzor upravo tih institucija. U odnosu na ono prijašnje, vidimo da su se ovdje mehanizmi, možda malo na jedan način i postrožili i uvjetovali da one budu puno detaljnije. Propisali su se i prekršaji kojim se jasno kaže na koji način i sa kojim visinama novčane kazne za pojedine prekršaje pravnih i fizičkih osoba. Kada pogledamo u odnosu na ono što se događalo u samom periodu dok je bilo provedeno u javnom savjetovanju, vidi se da je nekoliko zainteresiranih stranka, dostavili su svoja očitovanja, što ste vi djelomično i uvažili, a odnosi se to i na Komoru i na banke, osiguravajuće kuće, investicijska društva. Dakle, s ovim se itekako smatra da će se sva saznanja o onome što se događa na investicijskom tržištu, za male ulagatelje biti puno razumljivije i dostupnije informacije kroz taj dokument s ključnim informacijama, koje je sada puno vidljiviji. U odnosu na drugi prijedlog uredbe, predmet Zakona o provedbi uredbe o indeksima koje se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, to je uredba, ovo je drugo čitanje, dakle, vidjeli smo i u samom prvom čitanju, nije bilo nekih većih primjedbi. S obzirom da uskladba koja se ovdje postiže, zapravo, ono što ste i sami napomenuli, bitno je reći što su to referentne vrijednosti i što one znače u odnosu na sve ono što se događa na financijskom tržištu. Što se događa kod sklapanja raznih ugovora financijskih, kako se mjeri uspješnost investicijskih fondova itd. Prema tome, sve ono što do sada možda nije bilo jasno definirano, ovim se nastoji zaista postići transparentnost i definiranje upravo tih referentnih vrijednosti na onaj način kako možemo što bolje komunicirati sa svima. I da to zaista ta cjelovitost i točnost indeksa koji se upotrebljavaju ne dovode u sumnju ništa što bi narušilo povjerenje u tržište, odnosno, koje bi u slučaju bilo kakvih netočnosti, necjelovitosti bi prouzročilo gubitke potrošačima i ulagateljima i poremetilo zapravo realno gospodarstvo. Zaista, da bi se na taj način spriječile bilo kakve manipulacije, na ovaj način zapravo omogućava da ta uskladba bude i sama indeksi budu itekako jasni i referentne vrijednosti na to zaista mogu onda davati kvalitetne podatke. Nadležna tijela koja provode nadzor nas primjenom navedene uredbe su dakle, HANFA i HNB.

Na ovaj način zapravo se uspostavlja i dosljedan sustav rješavanja ranjivosti, u slučaju da bilo kojih netočnosti se pojavi.

Ono što znamo i do sada, da na hrvatskom tržištu postoje 3 referentne vrijednosti na koje se uredba primjenjuje, a to su CROBEX, ZIBOR i Nacionalna referentna stopa. Kod sukladno, podjeli nadležnosti, a koja se definira u čl. 4. ovog zakona, agencija obavlja, dakle HANFA obavlja nadzor nad provedbom uredbe, na način i sukladno odredbama gdje je, u kojem je uređeno tržište kapitala, dok HNB obavlja nadzor i sukladno odredbama ove uredbe, uređeno je poslovanje kreditnog institucija, kao i potrošačko kreditiranje, te je sve to vezano i uz nadziranje subjekata u vezi sa referentnim kamatnim stopama. Dakle, ovdje možemo zaključno reći, da je potrebno još jedanput naglasiti, da uz određivanje nadzornih tijela, njihovih ovlasti i prekršaja, protivno uredbe, podiže se stupanj zaštite potrošača i ulagatelja i na ovaj način referentne vrijednosti su puno kvalitetnije, budući da je svrha uredbe i samog zakona sprječavanje upravo prije rečeno manipulacija na tržištu financijskim instrumentima. Na ovaj način zapravo pravne i fizičke osobe imaju itekako puno bolji uvid u kretanje referentnih vrijednosti a u tome dakle i očekivanja na financijskom tržištu što je svakako potrebno za uređeno financijsko tržište i uređeno tržište kapitala. Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marko Vešligaj, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče sa suradnicima.

Dakle Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti omogućuje izravnu primjenu uredbe na način da se određuju tijela nadležna za provođenje nadzora nad primjenom uredbe, dakle to su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i HNB, njihova podjela nadležnosti, djelokrug rada i ovlasti. Dakle, radi se o uredbi kojoj je početak primjene 1. siječanj 2018. g, kroz nju se propisuje i prekršaj za postupanje protivno uredbi i visina novčanih kazni za pojedine prekršaje pravnih i fizičkih osoba na koje se uredba primjenjuje. Cilj samog donošenja uredbe jest sprječavanje potencijalnih tržišnih manipulacija referentnim vrijednostima u smislu njihove netočnosti i necjelovitost čime zapravo narušavamo povjere u tržište, uzrokujemo gubitke za potrošače i ulagatelji naravno imaju utjecaj na cjelokupno gospodarstvo.

Naime, sjećamo se istrage koja je pokrenuta 2008. g. od strane američkih institucija, bilo je tu riječ o posljednjem poglavlju globalnih istraga koje su do sada rezultirale sa više od 30 optuženih i više od 9 milijardi dolara naplaćenih kazni bankama i brokerskim kućama. Dakle, mijenjanjem stope EURIBOR-a mijenjamo i kamatnu stopu, time rizik promjene prebacujemo sa banke na dužnika i već nam je to jedan dovoljan motiv za malverzacije a ilustracije radi, vrijedi istaknuti da su EURIBOR i Libor referentne stope za financijske proizvode čija ukupna vrijednost prelazi 450 milijuna dolara. Dakle, štose tiče Europe, Europska komisija kaznila je 8 međunarodnih financijskih kompanija sa rekordnih 1,7 milijardi eura zbog manipuliranja europskom međubankarskom kamatnom stopom, dakle EURIBOR-om i njezinim japanskim ekvivalentom TIBOR-om. Dakle takve potencijalne manipulacije osobito su štetne kada se radi o prekograničnim transakcijama zbog izravnoga učinka na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Naime, određivanje financijskih instrumenata i ugovora ovisi o točnosti i cjelovitosti referentnih vrijednosti koje se pritom koriste. Stoga ovom uredbom uvodimo zajednički okvir za osiguravanje točnosti i cjelovitosti indeksa koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i ugovorima i jamči se zapravo ujednačena i dosljedna primjedba u članicama EU-a, naravno i veća pravna sigurnosti i sprječavanje prepreka u prekograničnome poslovanju. Na hrvatskom tržištu kao što smo već i čuli, imamo 3 referentne vrijednosti na koje se uredba primjenjuje, dakle to je Crobex, administrator je Zagrebačka burza, doprinositelj podataka također Zagrebačka burza i nadzor će vršiti HANFA, imamo ZIBOR, dakle Zagreb Interbank offered rate, dakle kamatna stopa koja nam je kotirana na međubankarskome tržištu, administrator je ovdje Hrvatska udruga banaka, doprinostelji su kreditne institucije, nadzor vrši HNB. Imamo NRS, dakle nacionalnu referentnu stopu, ovdje je administrator također Hrvatska udruga banaka a nadzor će vršiti HNB. Dakle, HNB poziva banke pri definiranju parametara za određivanje kamatnih stopa da bi trebale koristiti ovu NRS, prosječnoga troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora kao jedno najlošije rješenje jer zapravo niti EURIBOR niti Libor ne održavaju stvaran trošak domaćeg financiranja. Dakle, korištenjem ovih dvaju instrumenata odnosno međubankovnih stopa, banke zapravo na sebe i dužnike preuzimaju neprimjereni kamatni rizik pa se od banaka može tražiti dodatne kapitalne zahtjeve odnosno kapitalno penalizirati banke koje preuzimaju takav neprimjereni rizik. Dakle, prema podacima HNB-a, banke su kao referentnu stopu uglavnom odabirale upravo EURIBOR ili LIBOR uz koje je dakle vezano 34% kamatnih stopa, stambenih kredita i 44% kamata potrošačkih kredita a ova nacionalna referentna stopa je korištena prilikom određivanja kamatnih stopa za 28% stambenih i 33% potrošačkih kredita. Evo pitanje ZIBOR-a na plitkom novčanom tržištu može biti pod utjecanjem prekomjerene likvidnosti kao što je i danas slučaj. Evo ovo je ukratko bilo oko prijedloga Zakona o uredbi, o provedbi uredbe o indeksima koji se upotrjebljavaju kao referentne vrijednosti, klub SDP-a će podržati oba ova zakona koja se odnose na provedbu ove dvije uredbe. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Ja bih prije svoje rasprave uputio jedan apel i predlagateljima i nama u Saboru, ovo je primjer kada naprosto ovakav zakon nema potrebe da ide u dva čitanja. Zašto? Mi smo dobili u uredbama EU okvire u kojima se moramo kretati i mi ako ne zadovoljimo te okvire oni će nama da li nakon pola godine, godinu dati primjedbu da ne provodimo uredbu onako kako je donesena. Dakle mi tu u principu ne možemo izmijeniti Bog zna šta i nema potrebe da ide u dva čitanja, da se troši i papir i sve to skupa, pa prema tome, to je nešto možda o čemu bi trebali razmišljati u budućnosti. A što se tiče ova dva zakona, dakle i jedan i drugi su u nekoliko članaka propisali glavne ciljeve a ti ciljevi su po meni posljedica svega onoga neuravnoteženog, ne dobrog, pa čak mogu reći i lošega što se pokazalo kada je svijet zadrmala financijska kriza. Dakle ove uredbe su čisto posljedica iskustva što se događalo prije ekonomske krize i financijske krize i koje su dovele do pa čak i mnogih trauma. Samo počnite od toga. A koliko slučajeva imate za računanje zatezne kamate. Dakle to su ciljevi koji se žele postići. Ovoj drugoj uredbi je cilj da se oni koji podnose financijska izvješća da su ta izvješća točna, da oni odgovaraju za ta izvješća i praktički prenošenje odgovornosti na nekog drugog ako ta izvješća nisu točna. Ali ono što je vrlo bitno i što je praktički potpuno identično i za jedno i za drugo, osim što se u ovom Zakonu o referentnim iznosima to odnosi na HNB i na HANFA-u a ne ovom upakiranim proizvodima, odnosi samo na HANFA-u, dakle ovaj zakon, ova uredba i zakon koju je predložilo Ministarstvo financija većim dijelom se bavi po meni sa ključnim problemom. A to je da definiraju nadležnost neovisnih regulatornih agencija jer u ovom slučaju i HNB što se tiče banaka je neovisna regulatorna agencija. A što se tiče ne bankarskog sektora to je HANFA. I kada pogledate malo zakon onda ćete vidjeti da 80% zakona se odnosi upravo na to. Zašto? Nije problem jer ovaj zakon ne regulira neke stvari, ovaj zakon je samo poveznica niz zakona koji su u nadležnosti HNB-a i HANFA-e i za ova područja koja su regulirana sa ova dva zakona. Ali ovaj zakon definira kako i na koji način se regulatorna tijela moraju ponašati. Dakle, prvo definira koja je nadležnost HANFA-e, koja je nadležnost HNB-a. U jednom članku se točno pobrajaju, zapravo govori se o nekim zakonima ali se radi o tome da niz drugih zakona regulira to područje i taj zakonodavni okvir je vrlo bitan da ne bi netko kasnije kao u jednom slučaju koji se dogodio i bio je trauma za hrvatsko gospodarstvo rekao ja nisam imao ovlasti da idem to kontrolirati. E sada, temeljem ovih stvari ne može netko reći da netko nije imao ovlasti. Zato kažem da ove dvije uredbe u EU su se dugo kuhale kada pogledate a izašle su kao proizvod temeljem nekih iskustvenih posljedica. Također ovim uredbama se propisuju nadzorne mjere i ako te nadzorne mjere nisu dovoljne onda se propisuju još dodatne mjere. I da ne govorim ono što je standardno u svakom zakonu a to su kaznene odredbe. I kolegice i kolege žalosno je u principu da nas danas ima malo ovdje u sabornici i kada govorimo o ove dvije uredbe jer ove dvije uredbe bi mogle preslikati na puno stvari koje su se događale u Hrvatskoj, u ne tako davnoj prošlosti i da možda su neke stvari bile drugačije postavljene možda bi se neke stvari regulirale. Ali kažem, obadva prijedloga zakona su postavili jasne ciljeve, definirali su odgovornost pojedinaca koji proizvode određene dokumente i temeljem toga obavještavaju javnost o nečemu, definirale su da ako se krivo nešto napravi mogućnost prenošenja odgovornosti i ono što je po meni daleko najbitnije a o tome smo govorili i nešto jučer kada smo govorili, to je to jedna, totalno krivo poimanje neovisnih regulatora u RH. A neovisni regulatori si upravo osnovani zbog toga da izvan dometa politike i bilo čega rade svoj posao temeljem zakona i koji su doneseni ovdje. A kada podnose godišnje financijsko izvješće ovom Visokom domu onda ih mi kao saborski zastupnici možemo propitivati kako oni to rade jer to je neovisna regulatorna agencija. Ali mi u Hrvatskoj kada govorimo o neovisnim regulatornim agencijama, onda kada donosimo proračun volimo se napucavati o tome koliko ima agencija, koliko one koštaju a ne gledamo u principu ako su dobro odradile posao koliku štetu su spriječile ili ako nisu dobro radile posao kolika se šteta proizvela. I zato je možda upravo zbog toga važnost ova dva zakona jer kažem, preko 70% ili 80% odredbi se odnosi na rad neovisnih regulatora, definiraju se neke stvari. I s tim ću zaključiti, dakle meni je drago da se definira prije svega nadležnost i odgovornost HANFA-e oko ne bankarskog financijskog sektora, drago mi je da HNB više neće moći ko sveta vodica pričat mi smo upozoravali, mi smo znali nego temeljem toga ako se pojave neke krive referentne veličine oni moraju reagirati, a ne upozoravati i onda sve skupa kada to zbrojimo koristeći druge zakone pa ako neke zakone treba i mijenjati spriječit ćemo štete, ne možete ih nikad eliminirati, ali ovo je jedna dobra podloga da resorno ministarstvo, a i mi u Hrvatskom saboru prateći rad tih neovisnih regulatora možemo inicirati određene stvari da oni budu efikasniji, da Hrvatska kao država dobije taj stupanj pravne sigurnosti koji je kada gledate što investitori ocjenjuju kao nešto referentno gdje bi ulagali svoje novce, pravna sigurnost vam je na prvom ili na drugom mjestu, a ovo je jedan od segmenata temeljem kojega se kreira percepcija ne samo ovako nego stvarno o pravnoj sigurnosti za investitore u pojedinim zemljama. A ovdje je posebno dobro što su naglašeni jer mali ulagatelji niti imaju niti su ekipirani, niti imaju znanja ni informacija da mogu protumačiti određena izvješća zato je vrlo bitno da ta izvješća budu prilagođena njima.

Uredbe i direktive će se svakako donijeti, mi ih moramo poštivati ako ih ne poštivamo dobit ćemo upozorenja ili nekakve sankcije od europskih institucija što nikako ne mogu prihvatiti, ali zato su krivi prethodni sazivi. Kažete da HANFA kao regulatorna agencija i HNB da su prouzrokovale nekakve pravdaju se štete tj. da oni nisu znali, a mislili ste naravno na Agrokor i 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića koje su dali Agrokoru. Mi imamo Vijeće za stabilnost sistemskih tvrtki gdje i Ministarstvo financija i ministar i HNB i HANFA, ja sam osobno digao kaznenu prijavu, sada je već prošlo godinu dana zbog toga što su nekome dali 10 milijardi kuna bez pokrića mjenica.

Kolega Bulj vi ste malo krivo interpretirali neke stvari, ali čisto radi vas, a i radi hrvatske javnosti, ja sam ovdje u ovom Visokom domu nekoliko puta govorio da je neko 2012. promijenio Zakon o HANFA-i. HANFA je nekada imala upravu, a sada ima Upravno vijeće, razlika između uprave i upravnog vijeća je velika stvar ili da velim pučkim jezikom, vi ste jednu neovisnu regulatornu agenciju pretvorili u jedno birokratsko tijelo koje je ovisno o ministarstvu. Zato jesam u svojoj raspravi istakao bitnost ova dva zakona koji govore o nadležnosti, o postupcima nadzora, o ovlastima, o nadzornim mjerama, o dodatnim mjerama upravo želeći istaći da ovaj zakon naprosto ne daje prostora i mogućnosti da nekom kaže ja sam upozoravao trebalo je ovako ili trebalo je onako nego odredbe ovoga zakona sada upućuju da ta neovisna regulatorna tijela moraju u datom momentu reagirati. Time zaključujem raspravu o ove dvije točke, a o njima ćemo glasovati kada se steknu uvjeti.